zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, dakle cilj izmjena i dopuna ovih zakona je racionalizirati i optimizirati rad jedinice lokalne i područne samouprave te im omogućiti rast i razvoj. Programom Vlade RH definirano je pet prioriteta među kojima je prioritet osnažena državnost, učinkovita, otporna i digitalna Hrvatska. U okviru tog prioriteta uz već smanjeni broj ministarstava i državnih dužnosnika, ukidanjem pomoćnika ministara predvidjeli smo i smanjenje broja lokalnih dužnosnika. Izmjene i dopune zakona koje su pred vama omogućit će smanjenje broja lokalnih dužnosnika, kvalitetnije urediti pitanja koja su se u praksi pokazala nedovoljno precizna i učinkovita. U RH ustrojeno je 428 općina, 127 gradova, 20 županija i Grad Zagreb koji ima status županije. U takvom sustavu biramo 1.247 lokalnih dužnosnika, na lokalnim izborima se do sada bira 671 zamjenik, 434 zamjenika općinskog načelnika, 197 zamjenika gradonačelnika i 40 zamjenika župana uz to iz redova nacionalnih manjina odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva biralo se 74 zamjenika. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi broj zamjenika se smanjuje za 618, stoga bi građani na lokalnim izborima u svibnju sljedeće godine birali 53 manje zamjenika gradonačelnika odnosno župana, 29 zamjenika gradonačelnika i 24 zamjenika župana. Dva zamjenika moći će imati župani u županijama s više od 250.000 stanovnika i gradonačelnici u gradovima s više od 100.000 stanovnika. Jednog zamjenika moći će imati župani u županijama koje imaju do 250.000 stanovnika te gradonačelnici u gradovima s preko 35.000 do 100.000 stanovnika kao i gradonačelnici gradova koji su sjedišta županija. Važećim zakonom na lokalnim izborima biralo se ukupno 8.254 članova predstavničkih tijela te se taj broj uvećava za broj članova iz reda pripadnika nacionalnih manjina u slučaju ako je njihova zastupljenost nije osigurana među izabranim članovima. Predloženim izmjenama broj članova predstavničkih tijela smanjio bi se za 10% što znači da bi na sljedećim izborima birali oko 7.400 članova predstavničkih tijela. Neupitno je da će ove izmjene rezultirati određenim uštedama u proračunima jedinica lokalne samouprave, projekcija Ministarstva pravosuđa i uprave ukazuje da će predložene izmjene rezultirati uštedama od otprilike 130 milijuna kuna i to oko 57 milijuna kuna uštedjelo bi se na plaćama i naknadama za zamjenike koje ukidamo. Smanjenjem broja članova predstavničkih tijela za 10% uštedit će se 14,3 milijuna kuna, budući da je u postojećem sustavu za naknade članovima predstavničkih tijela se izdvaja 143 milijuna kuna. Također zakonskim prijedlogom uvode se i maksimalni godišnji iznosi koje će jedinice lokalne odnosno područne samouprave moći izdvajati za naknade predstavničkih tijela, maksimalni godišnji iznosi u županijama odnosno ovisno o broju stanovnika moći će iznositi od 13 do 16.000 kuna neto, a u općinama i gradovima ti će iznosi biti od 4 do 16.000 kuna.

U okviru ovih izmjena uređujemo i pitanje vezane uz zamjene u slučaju duže odsutnosti i raspisivanja prijevremenih izbora. Kada je riječ o općinama i gradovima u kojim se ne biraju zamjenici, u slučaju kada bi načelniku i gradonačelniku prestao mandat prijevremeno u toj jedinici raspisat će se prijevremeni izbori, a do provedbe izbora dužnost će obnašat povjerenik Vlade. U odnosu na gradove i županije u kojima se biraju zamjenici zadržani je isti princip odnosno iste odredbe kao i u važećem zakonu, dakle ako prije isteka dvije godine mandata prestane mandat gradonačelniku ili županu koji imaju zamjenika raspisat će se prijevremeni izbori, a do provedbe izbora dužnost će obnašati zamjenik, a ako je mandat prestao i zamjeniku dužnost će do izbora obnašati povjerenik Vlade. Ako nakon dvije godine mandata prestane mandat gradonačelniku ili zamjeniku koji imaju zamjenika kao i do sada neće se raspisivati prijevremeni izbori već će do kraja mandata tu dužnost obnašati zamjenik. Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika ili župana koji ima zamjenika, a prije isteka mandata prestane samo zamjeniku neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika. Ako mandat čelnika lokalne samouprave nastupi opozivom u toj će se jedinici raspisati prijevremeni izbori, a dužnost će do izbora obnašati povjerenik Vlade. Evidenciju o promjenama tijekom mandata kao i do sada vodit će pročelnik u čijoj nadležnosti su službenički odnosi, o tome će obavijestiti Ministarstvo pravosuđa i uprave. Kada je u pitanju duža odsutnost načelnika općine ili gradonačelnika kojem se ne bira zamjenik, prijedlog zakona predviđa da predstavničko tijelo iz redova svojih članova imenuje privremenoga zamjenika, na taj način se osigurava da tim izvanrednim okolnostima izabranog načelnika ili gradonačelnika koji nema zamjenika bira osoba koja ima izborni legitimitet u toj jedinici. Taj će privremeni zamjenik moći obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo redovito funkcioniranje općine, a u to vrijeme će ostvarivati prava načelnika odnosno gradonačelnika. Također uvodimo kroz ove izmjene i dopune zakona uvodimo i odredbu o javnoj objavi informacija o trošenju proračunskih sredstava na lako dostupan i pretraživ način na istovjetan način kao i kod državnoga proračuna. Uređujemo i pitanje privremenog financiranja odnosno proširujemo krug ovlaštenih predlagatelja odluke o privremenom financiranju. Osim općinskog načelnika, gradonačelnika, župana ili povjerenika kao ovlašteni predlagatelj utvrđuju se i drugi predlagatelji utvrđeni poslovnikom predstavničkoga tijela. Također propisujemo da u slučajevima kada je u jedinici konstituirano novo izabrano tijelo nakon provedenih prijevremenih izbora do donošenja proračuna jedinice financiranje se odvija za redovite nužne rashode i izdatke, može se provoditi temeljem odluke koju donosi načelnik, gradonačelnik odnosno župan. Također ovim izmjenama i dopunama uređujemo i pitanja vezana uz postupak ocjene zakonitosti općeg akta, dakle ako Visoki upravni sud u postupku nadzora zakonitosti općeg akta ukine proračun predstavničko tijelo dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave odluke Visokog upravnog suda RH u NN, a do donošenje proračuna financiranje se obavlja temeljem odluke načelnika, gradonačelnika odnosno župana. Također detaljnije uređujemo i odredbe vezane za prava osoba koje dužnost obavljaju profesionalno između ostalog i pravi na naknadu plaće i staža osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti. Također se sad jasno propisuje da se pravo na naknadu plaće i staž i osiguranje po prestanu profesionalnoga obavljanja dužnosti ostvaruje na vlastiti zahtjev općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovih zamjenika te započinje prvog dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti. Zahtjev za ostvarivanje tih prava podnosi se najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti, a ako u roku ne podnese zahtjev neće moći ostvarivati pravo na naknadu plaće i staž osiguranja. Ovim izmjenama omogućujemo također održavanje sjednice elektroničkim putem u izvanrednim situacijama, nomotehnički uređujemo odredbe vezane uz referendum u cilju jačanja parcipativne demokracije, uvodimo odredbe o vođenju evidencije općih podataka u općinama, gradovima i županijama koje bi vodilo Ministarstvo pravosuđa i uprave, a to ćemo pitanje i obveze jedinice lokalne samouprave za dostavu podataka urediti posebnim pravilnikom. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnim izborima, dakle u bitnom se usklađuje sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Novina uvedena ovim zakonom je ostvarivanje, ujednačavanje ostvarivanja pasivnog biračkog prava na izvršno tijelo … biračkim pravom za članove predstavničkih tijela.

Također ovim prijedlogom uređujemo i pitanje nespojivosti i mirovanja dužnosti člana predstavničkoga tijela koje će predstavničko tijelo imenovati za privremenog zamjenika općinskog načelnika ili gradonačelnika. Također kada govorimo o zakonu o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu taj zakon se mijenja zbog tehničkog usklađenja sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i odnosi se na smanjenje broja zastupnika u Gradskoj skupštini s 51 na 47. Poštovane zastupnice i zastupnici, dakle reforma lokalne samouprave često se zaziva u ovome Visokom domu. Promjene u teritorijalnom ustroju nisu promjene koje se donose preko noći, bez kvalitetne analize i društvene rasprave, a u skladu sa Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu samoupravu. Dugoročni cilj naše Vlade je poticati funkcionalno povezivanje jedinica lokalne samouprave. Ovim izmjenama općinama i gradovima i županijama ostavljamo dovoljno administrativnih i fiskalnih kapaciteta da budu nositelji razvoja. Vjerujemo da će ove zakonske izmjene koje se danas pred vama nalaze dovesti i uvesti određene pozitivne promjene u sustavu lokalne samouprave, prvenstveno na dobrobit lokanog stanovništva. Hvala na pažnji. Ostanite ovdje jer imamo replike. Hvala lijepo. Ministre, ovaj zakon je u biti šminka od reforme, u biti teško je i reći da je reforma jer činjenica je ako već da sada načelnici i gradonačelnici svoje zamjenike imenuju za pročelnika, a pročelnici nisu politička mjesta na lokalnoj i regionalnoj samoupravi nego su djelatnici kao hijerarhijski, a u biti ništi, ništa s ovim ne rješajemo, pravo rješenje bi bilo da ste županije ukinuli onda bi lokalna samouprava prodisala, na taj način bi decentralizirana sredstva dolazila gdje trebaju dolaziti, a ne bi bio faraon župan, a svi gradonačelnici i načelnici bi bili ovisni, ne bi bili ovisni o jednome čovjeku i koju načelnik i gradonačelnik ima stranačku iskaznicu.

Dakle, kao što sam u svom izlaganju rekao, dakle ova promjena proizlazi iz programa vlade i jasno smo komunicirali da u ovome prvome dijelu idemo na racionalizaciju i smanjenje troškova na lokalnoj razini u vidu smanjenja broja lokalnih dužnosnika da se na lokalnim izborima 2021.g., dakle bira manji broj lokalnih dužnosnika, da se kontinuirano tokom čitavoga mandata smanje određeni troškovi vezani i za članove predstavničkih tijela odnosno naknade u predstavničkom tijelu, ali isto tako i za materijalne troškove za te zamjenike.

To znate i vi, to znaju i svi građani. A svi ovi zamjenici koje ste vi sada, ovim zakonom ukidate taj isti gradonačelnik će ih moći imenovati za savjetnika uz astronomske iznose i gdje je tu onda ušteda u lokalnom proračunu? Dakle, naša, naše projekcije su zapravo da će se ovim uštedama, ovim izmjenama uštedit na godišnjoj razini oko 130 milijuna kuna, dakle u jednom mandatu gotovo pola milijarde kuna. Ja neću ulaziti, vi dolazite sa lokalne, iz lokalne samouprave, ne želim ulaziti u način na koji će se lokalni čelnici odnositi prema svojim bivšim zamjenicima, to je njihovo pravo i mogućnost koje im pruža lokalna samouprava.

Hvala lijepo. Poštovani g. ministre, ovim zakonom smanjuje se veliki broj zamjenika, načelnika, gradonačelnika i župana, al ja vidim da već gradonačelnici i načelnici i župani rade na sistematizacijama i osiguravaju prostor za posebne savjetnike. Ti posebni savjetnici će u stvari preuzet mjesto zamjenika, a imamo i jedan primjer i recept kako se to radi. Recept je Varaždinska županija koja je kad je gradonačelnica koja je trebala biti gradonačelnica u stvari izgubila na izborima u gradu Varaždinu odjedanput postala posebna savjetnica župana Čačića u Varaždinskoj županiji. Ona je preuzela sve ovlasti zamjenika, zamjenici su postali pijuni, ona je bila uhljebljena kao posebni savjetnik i u jednoj tvrtki u Varaždinskoj županiji.

Zahvaljujem uvaženi zastupniče. Dakle, kao šta je svima poznato, dakle jedno od temeljnih načela u lokalnoj samoupravi je načelo autonomije i samostalnosti.

Ono što mi u Ministarstvu pravosuđa i uprave, al prvenstveno u Ministarstvu financija, to što oni rade, dakle vrše nadzor nad trošenju proračunskih sredstava, prvenstveno onog dijela i onoga limita za plaće.

Poštovani ministre, mi smo uputili i jedina smo opcija koja je uputila u proceduru još davno reformu lokalne samouprave, pričali smo tu prije ove rasprave, rekli ste vaš prijedlog je puno radikalniji od ovog našega, ali ni vaš, ni naš prijedlog, da ste išli radikalnije u rezove, to ne bi u konačnici značilo da će se reducirati troškovi JLS-ova. Kolege su već govorile o tome kako postoje načini kako mogu načelnici ili gradonačelnici ili župani zaobići ovo što se predlaže u samom zakonu. Ono što smatram da je nužno u ovom zakonu oko transparentnosti troškova uvesti određene odredbe gdje će se morati javne nabave određene vrijednosti, znači i transakcije iz proračuna prema, ne znam, gradskim ili općinskim vijećnicima, članovima njihovi obitelji, posebno također navesti, pa evo dajem kao prijedlog. Zahvaljujem uvaženi zastupniče Grmoja. Dakle, mi smo u izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi predvidjeli odredbu gdje zapravo obvezujemo JLS-ove da objavljuju, objavljuju podatke o trošenju javnih sredstava i usmjeravamo na Zakon o proračun koji će vjerujem ići brzo u saborsku proceduru gdje će se dalje razraditi ta ta obveza.

Dobar dan. Najprije neki malo širi okvir, dakle šteta što se ovim promjenama nije mijenjalo čl. 48. jer je neprihvatljivost s aspekta demokratičnosti da općinski načelnici i gradonačelnici imaju i razrješuju predstavnike lokalne odnosno područne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba. To je protivno i Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi koja kaže, dakle da se podrazumijeva pravo i mogućnost lokalnih jedinica da uređuju i upravljaju uz vlastitu odgovornost u interesu lokalnog pučanstva bitnim dijelom javnih poslova. Neke tehničke stvari, nije mi stvarno jasno jedna stvar, zašto se uvelo u čl. 9. da se vijećnik mora sukladno sporazumu s poslodavcem dogovoriti za opravdani izostanak s posla, opasna stvar se ovdje uvodi, da poslodavac [[Upadica: Hvala vam]] utječe na vijećnika koji i niz drugih stvari koje su problematične [[Upadica: Hvala vam]] , al da poslodavac utječe na vijećnika. Dakle, svakako nam nije bilo u interesu da poslodavac, da damo mogućnost poslodavcu na bilo koji način da utječe na svog zaposlenika koji je član određenoga predstavničkoga tijela. Mi smo dosada u proteklom mandatu imali određenih problema sa trenutno važećem, važećem odredbom, na ovaj način ipak imamo i nekakvo kompromisno rješenje da se, da je ipak poslodavac je dužan omogućiti svom zaposleniku prisustvovanje sjednicama predstavničkoga tijela, ali isto tako modificiramo način na koji će oni urediti taj, taj odnos, dakle uredili bi taj odnos sporazumom.

Kako komentirate neovisno istraživanje općinskog vijećnika iz Oroslavlja, čovjeka koji je u posljednje vrijeme postao vrlo popularan, g. Viktora Šimunića, u kojem precizno stoji da su uštede kozmetičke naravi? Uštede ukoliko i jesu, molim vas da mi odgovorite na pitanje kolika je ušteda sa donošenjem ovih novih zakonskih odredbi u odnosu na naš BDP, dakle u postocima, naravno ako imate taj podatak? I treće, ne nužno precizno ministarsko, nego eto i političko pitanje, zašto se sve oporbene inicijative vezane uz uštede odmah prozivaju populističkima ako znamo da je sa jedne strane političkog spektra tzv. populizam, onda bi sa druge strane bio elitizam i smatrate li vi da je HDZ elitistička stranka?

Sada je na redu kolega Lerotić, izvolite. Poštovani ministre, mi ovdje imamo recimo situaciju da gradonačelnik ili načelnik koji nema zamjenika, a zbog duže odsutnosti ne može obavljat svoju funkciju za koju je dobio izborni legitimitet da njemu vijeće bira zamjenika bez prava da načelnik ili gradonačelnik predloži zamjenika i može se dogodit situacija da za njegovog zamjenika ili zamjenicu bude izabrana osoba koja je direktno od njega izgubila na neposrednim izborima, pa se čovjek može s pravom zapitat gdje je tu izborni legitimitet te osobe i na koji način se tu može osigurat dugoročni razvoj jedne lokalne zajednice.

Ne znam, ja bi volio da vi meni pojasnite način na koji ste vi došli do toga da ovaj zakon nas baca 15.g. unazad. Vjerujem da ćete svi vi ovdje koji dolazite iz lokalne samouprave i koji ste bili u lokalnoj samoupravi, dakle prihvatiti ove činjenice da će se kroz ove izmjene i dopune osloboditi određeni financijski kapaciteti koji će, koji će dakle se utrošiti ne na savjetničke plaće ili dodatne pročelničke plaće nego na određene projekte za koje mislim da su jako bitne za JLS-ove.

Poštovani g. ministre, dakle čuli smo iz prijašnjih replika i izlaganja da i pridružujem se mišljenju kako se radi o kozmetičkim promjenama i vezano za to bi vas pitala dva pitanja. Dakle, kako komentirate ili zbog čega niste uredili bolje pitanje manjih općina za koje znamo da sada jedva funkcioniraju, da jedva mogu platiti usluge koje pružaju, na koji način mislite to urediti? I drugo pitanje se odnosi na to zbog čega niste jače primijenili povelju o lokalnoj samoupravi koja citiram govori da se cijela iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi da budem točna dakle „cijela koncepcija lokalne samouprave podrazumijeva da se preko vijeća ili skupštine ostvaruje pravo i mogućnost lokalnih jedinica da u okviru određenim zakonom uređuju i upravljaju uz vlastitu odgovornost u interesu lokalnog pučanstva bitnim dijelovima javnih poslova“, dakle pitam vas zbog čega niste primijenili barem dio iz tog dijela? Dakle u svom uvodnom izlaganju ili odgovoru na neka od pitanja uvaženih zastupnika sam rekao da je ovo samo početak ili jedan segment reforme javne uprave i on je pred vama ovdje iz razloga što sljedeće godine imamo lokalne izbore, međutim drugi segment je puno važniji i ide u smjeru jačanja kapaciteta lokalne samouprave odnosno bolje učinkovitosti jedinica lokalne samouprave, radi se dakle o funkcionalnom povezivanju jedinice lokalne samouprave. Dakle, mi ćemo i kroz jedan projekt koji trenutačno provodimo u Ministarstvu pravosuđa i uprave, to je optimizacija sustava jedinica lokalne samouprave, ali i kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka raditi na tome da ojačamo kapacitete jedinica lokalne samouprave da je međusobno povežemo i da građani kroz to funkcionalno povezivanje, ali i jačanje lokalne samouprave osjete brojne benefite, pogotovo u uslugama koje pružaju jedinice lokalne samouprave. Poštovani ministre. Evo čuli smo i od gospodina Štromara da stvarno jedan dio tih promjena koje ste naveli u zakonu stvarno kozmetičke prirode i da se već lokalni čelnici su se pobrinuli za to da svoje zamjenike smjeste na savjetnička mjesta. Pitanje koje bi vam ja postavio su vezana za transparentnost koju ste spomenuli pa me interesira da li ste predvidjeli da se podaci iz proračuna, znači trošenje proračuna prikazuje na petom nivou da se točno vidi svaka stavka posebno?

Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče.

Kažem, ovo je samo prvi dio reforme javne uprave, drugi dio će ići na to funkcionalno povezivanje jedinica lokalne samouprave i sam pristup tome zahtijeva određenu ozbiljnost i određene analize i vjerujemo da ćemo u to u ovome mandatu i ostvariti.

Poštovani ministre. Nažalost ovo nije reforma ovo je antireforma. U Hrvatskoj imamo 556 gradova i općina, 556 gradonačelnika, načelnika, 556 gradskih i općinskih vijeća i sada se miče par zamjenika da bi se zamazalo oči javnosti, zato ovo nije reforma, ovo je antireforma kako se ne bi provela prava reforma. Također ono što me brine je jedan dio elementne demokratičnosti, do sada su članovi predstavničkih tijela ja jedinicama lokalne i područne samouprave imali pravo na neplaćeni izostanak s posla kako bi došli na sjednice. Ovom reformom oni se moraju dogovoriti sa svojim poslodavcima, to može dovesti do toga da jedan dio npr. oporbenih zastupnika odnosno članova predstavničkih tijela neće moći prisustvovati sjednicama. To je jako opasno i nedemokratski. Dakle, antireforma, reforma ovo je promjena u sustavu lokalne samouprave koji je samo dio paketa i promjena koje ćemo mi u ovom mandatu napraviti. Ponavljam to nekoliko puta dakle pola milijarde kuna na četverogodišnjem mandatu nije mali iznos.

Poštovani ministre. Jedna od izmjena koja će proizaći iz ovog zakona kako ste sami naveli u obrazloženju je vezano uz program Vlade RH usvojen 23.7.2020., tada ste promovirali činjenicu da ćete uvesti transparentnost proračuna na lokalnoj i regionalnoj razini, međutim ovdje čitavo vrijeme pokušavate spojiti transparentno s otvorenosti unatoč tome što ste svjesni da su to dva potpuno različita pojma, potpuno različita modela. Dokument koji se zove izvješće o izvršenju proračuna, već se danas objavljuje i ne predstavlja transparentnost barem ne onu koju ste promovirali u izbornoj kampanji. Kažete da je reforma dugoročan proces, reforma jedinice lokalne samouprave pa vas molim da definirate dugoročnost jer se istinska transparentnost koju vi ne promovirate niti proklamirate niti zagovarate može provesti u roku od mjesec dana.

Vjerujem da će se ova rasprava nastaviti na tu temu kada ovdje bude Zakon o proračunu gdje će se detaljnije propisati obveza prema jedinicama lokalne samouprave. A propustio sam priliku da vašem kolegi odgovorim, dakle kada govorimo o SDP-u i vašem viđenju reforme jedinice lokalne samouprave podsjetio bih vas da ste vi u travnju ove godine rekli da ste za teritorijalni preustroj, za smanjenje broja jedinica lokalne samouprave osim na vašem otoku, da su sve te jedinice lokalne samouprave dobre, a zapravo one su u prosjeku svih drugih jedinica lokalne samouprave, dakle to ste učinili i sa županijama imate određeni selektivni pristup, tako da eto toliko o vašem viđenju reforme javne uprave. Hvala lijepa, nemojte dobacivati iz klupe. Idemo sada na našu video vezu, poštovani kolega Kujundžić, pozdravljam vas. Čujemo se? Poštovani ministre Malenica.

Drugo, znate li koliko jedinica lokalne uprave i samouprave imate li analizu zapravo ima fiskalnu stabilnost i opravdanost sa proračunske strane? I treće pitanje, koliko ste vi osobno ministre, baš vi osobno bili autonomni kao resorni ministar u predlaganju i pisanu ovih izmjena ili je tu ipak netko ubacio … sa strane?

Što se tiče određenih financijskih aspekata jedinica lokalne samouprave, ja taj podatak u ovom trenutku nema, ali kroz ove izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi stvaramo obvezu jedinicama lokalne samouprave da dostavu podataka ne samo Ministarstvu financija nego i Ministarstvu pravosuđa i uprave, a kroz optimizaciju jedinice lokalne samouprave projekt koji mi provodimo u Ministarstvu pravosuđa prikupljat ćemo puno drugih podataka temeljem kojih ćemo svrstati jedinice lokalne samouprave u nekoliko kategorija koje će nam biti kasnije i temelj za razradu ovlasti i nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Poštovani ministre. Imam jedno pitanje vezano za zamjenike župana i gradonačelnika iz redova pripadnika nacionalnih manjina. Naime, znate da u Istarskoj županiji statutom definirani u županiji i u većini gradova zamjenici pripadnici nacionalnih manjina, ovim zakonom većina istarskih gradova će ostati bez zamjenika koji se biraju zajedno sa gradonačelnikom, ali će moći provesti posebne izbore za zamjenika pripadnika nacionalne manjine. Iščitavajući ovaj zakon proizlazi da u slučaju duže spriječenosti gradonačelnika ili župana u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje ga zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Dakle, iz Zakona o lokalnim izborima proizlazi ta odredba koju ste vi naveli da se u gradovima i općinama u kojima postoje pripadnici nacionalnih manjina i statutom mogu urediti da se biraju odvojeno predstavnici odnosno zamjenici iz redova nacionalnih manjina, dakle njihov mandat nije vezan za početak odnosno nije vezan za čelnika tijela, dakle oni nisu opći zamjenici u ovoj kategoriji koji se biraju zajedno sa čelnikom tijela niti zamjenjuju kada je on odsutan.

Prije nego što postavim pitanje izvjestiteljima odbora žele li uzeti riječ, javio se kolega Bulj. Tražim tanku u ime kluba Mosta od 10 minuta zbog zakona koji se gura na brzinu sa brojnim nelogičnostima, a vidjeli smo da ministar nema odgovore. Jedinice lokalne samouprave i izbori u jedinicama lokalne samouprave nije dječja igračka, već kad pogledam samo ovaj dodatak u čl. 19. koji se dodaje da će zamjenike gradonačelnika i načelnika gdje nema zamjenika u biti birati vijeće gdje će birati predstavničko tijelo u odsutnosti gradonačelnika onemogućenosti gradonačelnika da obavlja svoju dužnost, što znači da će gradonačelnik koji je izravno izabran u biti predstavničko tijelo dobija da bude njegovoga zamjenika bira, a u biti ne mora uopće biti politička opcija koja je dobila, more biti oporba, ali … i svaku drugu odgovornost ima gradonačelnik koji je izravno izabran što je ruganje sa zdravom logikom.

Inače, ovoliki broj općina lokalnih samouprava tj. gradova ne može opstati u RH, 40% ih nema mogućnosti za jednim dječjim vrtićem. Transparentnost proračuna je vrlo bitna, javne nabave se ne spominju, javne nabave na lokalnim razinama kao i u državi još gore na lokalnim samoupravama su uništili zbog korupcije i klijentelizma su uništile zdravo poduzetništvo, uništile.

A je, nisam vidio oprostite, kolega Dretar, pa onda kolega Radin, izvolite, izvolite, samo se neko mora isključit. Isključite se kolega Radin. Evo ga, možete sada. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i ja tražim stanku u trajanju od 10 minuta. Kao prvo, nezadovoljni smo načinom komunikacije s poštovanim g. ministrom jer nije odgovorio na dva od tri postavljena zastupnička pitanja tijekom replike, pa vjerujem da će imati i naći vremena da odgovori kada mu to postavimo u pismenoj formi, te naravno da još jednom skrenemo pozornost na činjenicu da se radi o zakonu koji još jednom etablira izuzetno neodgovorno raspolaganjem novcem poreznih obveznika. Ušteda jest ono što priznajemo, ali nismo dobili odgovor koliko nam donosi, što nam donosi i naravno još jednom govorimo o apsurdnoj situaciji, govorimo o situaciji u kojoj, hvala mojim kerberima koji paze na svaku moju izgovorenu riječ, vjerujte mi kad bi mene drugi ljudi tako slušali kao ova dvojica kolega ja bi bio oduševljen istinski. Da samo još jednom podsjetimo, jesmo za svaku uštedu, ali ne na način da se štedi kroz troškove koji su veliki i onda se kaže evo malo smo oduzeli.

Hvala lijepa. Također tražim stanku u ime Kluba nacionalnih manjina jer i nas je iznenadilo to da zamjenik gradonačelnika zapravo biran iz redova nacionalnih manjina ne zamjenjuje u slučajevima odsutnosti gradonačelnika iz razloga što ne mogu postojati dvije funkcije koje zapravo se razlikuju po, po, po sadržaju.

Također, također ovaj zamjenik gradonačelnika i gradonačelnik su obadva dio izvršne vlasti i oni surađuju cijelo vrijeme, a mi sad kažemo da moramo izabrat nekoga iz vijeća koji je zapravo izabran da bude dio predstavničkog tijela, a ne izvršnoga tijela. Zato tražim 10 minuta konzultacije sa ostalim zastupnicima nacionalnih manjina. Neke stranke razmišljaju prije koga će predložiti. Sada je na redu kolega Hrebak, izvolite.

Naime, tijekom ove jutrošnje rasprave smo shvatili da dosta zastupnika ne zna razliku između otvorenosti i transparentnosti, a isto tako da, smatramo da je izuzetno bitno da se transparentnost našla u ovom zakonu i treba jasno pojasniti da se samo treba raspitati kod pravnih stručnjaka gdje će se vidjeti da je ovaj zakon samo zakon koji donosi okvir za transparentnost jer uređuje područne lokalne samouprave, ali da je Zakon o proračunu onaj koji će urediti područje, koji će omogućiti da se u realnom vremenu prikazuju svi troškovi, da svaki načelnik, gradonačelnik i župan ima obavezu da prikazuje putem interneta, dakle putem sofisticiranih alata kako, na koji način se troši svaka kuna poreznih obveznika.

Dakle, ovo je najkonkretniji potez po pitanju transparentnosti koji se uvodi ovim zakonom i mi ćemo ga sigurno podržati, ali želimo isto tako stanku kako bismo dodatno mogli određenim zastupnicima pokazati i, i ovoga na koji način se formira i na koji način je uređen pravni sustav u Hrvatskoj. I idemo još jedno obrazloženje stanke, kolega Pavliček, izvolite. Evo, također tražimo stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bismo se dodatno konzultirali oko izmjena i dopuna ovog zakona.

Međutim, još jedan problem ovog zakona je taj što se i dalje nastavlja zakon tzv. lex šerifa gdje izvršna vlast u JLS-ovima ima apsolutnu moć, a ovi zakon dodatno degradiramo predstavnička tijela, posebice sa novčanim iznosima i naknadama koja su točno definirana, što je apsurdno da ih definirate na godišnjoj odnosno mjesečnoj razini, posebice novčane naknade predsjednika općinskih tijela. Na taj način demotivirate same vijećnike, s druge pak strane imate izvršnu vlast koja ima apsolutno sve ovlasti. A što se tiče izjave kolege Radina moram napomenuti da je teško moguće da zamjenik iz redova nacionalnih manjina mijenja gradonačelnika, gradonačelnika ili načelnika u njegovoj odsutnosti jer je on biran po posebnom zakonu i na posebnim izborima i nema onu težinu kao što imaju ostali gradonačelnici ili zamjenici gradonačelnika. Tako primjerice imate u gradu Vukovaru, ja kao zamjenik gradonačelnika moram dobiti sa gradonačelnikom 6000 glasova da bi obnašao ovu funkciju, s druge pak strane zamjenik gradonačelnika iz redova nacionalne manjine g. Milaković ima 600 glasova i također obnaša istu ovu funkciju koju obnašam i ja, tako da ne možete stavljati u isti koš kruške i jabuke. Povreda Poslovnika kolega Radin izvolite. Ustav je jasan u tom pogledu. Po ustavu zastupnici i sve, svi birani, sve birane osobe imaju zapravo ista prava. Zato ono što ste rekli je protuustavno. Ako se vi tako ponašate u Vukovaru to je protuustavno. Kolega Furio Radin dobit će opomenu, nije lako dati potpredsjedniku HS opomenu, ali ovdje zaista nije bilo povrede Poslovnika, tako da ste čini mi se zlouporabili ipak povredu Poslovnika … [[Upadica ne ne razumije]] Jeste, jeste. Sada je na redu kolega Bauk, izvolite. U ime Kluba SDP-a također tražim stanku. Naime, postali smo svjesni jedne dramatične situacije, kad se usvoji ovaj zakon stotine zamjenika iz redova HDZ-a ostat će bez posla, bez funkcije. Međutim, postoji jedan problem. Kad im budu HDZ tražio posao imaju običaj ih stavit na čelo domova za starije i nemoćne u doba pandemije. Tako da mi tražimo stanku kako bi se konzultirali o tome što ćemo učiniti kada stotine bivših zamjenika načelnika iz reda HDZ-ovaca dođu na čelo domova za starije i nemoćne kao onaj u Splitu.

Kolega Bauk, da se ne radi o ovako ozbiljnoj stvari možda bi bilo i smiješno, ali nije smiješno s time se igrati, a neću vam čak reći da ste već najavili očito i rezultate ovih lokalnih izbora i stotine pobjeda HDZ-a, ali to je vaša, vaša procjena. Kolegice Murganić izvolite, povreda Poslovnika. Poslovnik. Mislim da je nedopustivo da se na ovakav način omalovažavaju institucije i ljudi koji rade na čelu tih institucija u domovima umirovljenika odnosno za starije i bolesne osobe to nisu prije svega starački domovi, na čelu su vrlo časni, vrijedni ljudi i sigurno su svi zaposleni po natječajima, po propisanim zakonskim uvjetima, a ova situacija [[Upadica: Hvala vam]] se toliko zloupotrebljava [[Upadica: Hvala kolegice Murganić]] da je stvar neukusa. Da, mislim i sam sam se osvrnuo na to i meni je to malo bilo previše, ali evo kolega Bauk isto želi povredu Poslovnika. Što se tiče funkcija na čelu domova za starije i nemoćne, recite mi dakle arheolog ima veze s time samo zato šta kopa, znate šta kopa, dakle to smo već govorili.

Velik broj mrtvih ljudi u cijelome svijetu dolazi nažalost baš iz staračkih domova, tako da nemojmo se s takvim stvarima igrati. Ja vas molim da izbjegavamo na taj način komentirati te tragedije koje su se dogodile, molim vas. Kolega Borić, izvolite i vi ste tražili povredu Poslovnika. Čl. 238. opet imamo jedno ponašanje koje ne dolikuje HS, pogotovo od kolege Bauka jer pokazuje da ne razumije i uvrijedio je ljude koji zaista rade odgovorno svoj posao, a da je tome tako pokazat ćemo na primjeru. Bilo je prodora virusa i u domove u Primorsko-goranskoj županiji, pogotovo u Delnicama, pogotovo u Voloskom itd., gdje je vlasnik županija Primorsko-goranska.

Još jednom ponavljam radi se o teškim situacijama, o smrti, molim da ne politiziramo takve stvari. Idemo dalje sa obrazlaganjem stanki, kolega Štromar, izvolite. Hvala lijepa. Evo tražim stanku u ime Kluba HNS-a i nezavisnih. Nekako bi politizirali i ovaj zakon koji je dosta bitan, izmjena zakona se svodi sad na tu politizaciju. Mene zanima da li će i naš klub, da li će poslije ovih izmjena zakona građani imati veću slobodu izbora, da li će moći kvalitetnije birati, birati kvalitetnije ljude, vidjeti njihove programe na kvalitetniji ili, i bolji način? I zašto ne bi konačno išli i u ovaj zakon u izborima u lokalnim jedinicama na način da se bira preferencijalno i da se onda može, kao što se dokazalo na izborima za Europski parlament, na izborima za sabor, HS, evo već u trećem mandatu, da možemo birati i one koji nisu baš jako mili političkom establišmentu u stranci ili ako nisu veliki prijatelji onoga ko nosi nezavisnu listu, pa ih se stavlja negdje iza, a dobri su ljudi i žele, mogli bi puno pomoći i biti bolji vijećnici ili bolji načelnici i gradonačelnici od ovih drugih?

U ime Kluba zastupnika HDZ-a također tražim stanku kako bismo još jednom naglasili kako ćemo podržati izmjene zakona kako ih je ministar predstavio maloprije. Čujem već tijekom replika od kolega zastupnika iz oporbe kako se radi o kozmetičkoj reformi lokalne samouprave.

Mi u Klubu HDZ-a tvrdimo od prvoga dana da je ovakav teritorijalni ustroj i kad je u pitanju broj županija i kad je u pitanju broj jedinica lokalne samouprave apsolutno je primjeren Hrvatskoj. Kada gledate prosječnu jedinicu lokalne samouprave u Hrvatskoj i to komparirate sa jedinicama lokalne samouprave diljem Europe pa ćete vidjeti da je Hrvatska negdje iznad zlatne sredine što znači da je prosječna jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj veća nego u jedinicama lokalne samouprave na razini Europe. Treća stvar zbog čega držimo da je ovakav ustroj dobar, držimo da bi ukidanjem brojnih malih općina u Hrvatskoj predstavljalo demografsku pustoš u Hrvatskoj, to su rekli brojni demografi i analitičari itd. tako da bih želio čuti jedno kvalitetno obrazloženje oporbenih zastupnika.

Tražim i ja stanku u ime kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta. Naime, iz dosadašnje rasprave vidljivo je da ova reforma neće dati očekivane rezultate, znači puno nejasnoća i puno nedoumica koje su proizašle iz samih replika koje smo kao saborski zastupnici postavili, a odgovori ministra su izostali. Znači samo jačanje kapaciteta lokalne samouprave ministar govori da će se to u narednim fazama reforma riješiti, znači sa ovom reformom prepuštamo uštede načelnicima, gradonačelnicima na lokalnom nivou tako da je ona sama upitna, a … smanjuju samo broj dužnosnika u liku i djelu zamjenika načelnika, gradonačelnika. Znači ovom reformom nema ni funkcionalne ni fiskalne reforme, tj. decentralizacije. A još jedno pitanje na koje želim odgovoriti samom ministru, kada je pitao da objasnimo zašto se vraćamo 15 godina unatrag.

I sada vi opet predlažete nakon 15 godina da se zamjenik bira iz redova vijeća, a bez učešća samoga gradonačelnika koji je dobio legitimitet na izborima da on je izvršna vlast, a ne iz redova gradskoga vijeća. I mislimo da upravo kroz ovaj zakon koji predlažete da ste tu donijeli jednu nejasnoću tj. zabunu na koji način će se imenovati zamjenik koji će mijenjati gradonačelnika u njegovoj odsutnosti. Hvala vam. Evo javio se i kolega Pupovac. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika SDSS-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo unutar kluba i zajedno sa kolegama iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina zauzeli stav oko nejasnoća koje se pojavljuju oko toga kako se zakonom predviđa izbor vršioca dužnosti načelnika ili gradonačelnika u slučaju njegove duže spriječenosti jer u tim odredbama koje imamo, bez obzira da li se radi o tome da se to bira iz redova vijećnika ili se radi o tome da se ne bira iz redova postojećih zamjenika koji su izabrani kao zastupnici nacionalnih manjina postoji čitav niz nejasnoća i slabosti, po našem mišljenju barem na prvi pogled, koje bismo htjeli raspraviti prije nego što uđemo u raspravu kako bismo mogli znati da li ulažemo amandmane, ne ulažemo amandmane i kako ćemo glasati u odnosu prema ovom zakonu. Dobro. Evo gotovi smo sada sa obrazlaganjem stanki. Samo bih htio provjeriti žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Evo molio bi vas da se nastavite koncentrirati u slijedećih nekoliko minuta jer će prvi dio mog izlaganja biti prilično suhoparan, al nažalost činjenično točan. Vinkovci, Vukovar, Županja, Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci, Vrbanja, Slavonski Brod, Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogičevci, Gundici, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Pocrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje, Vrpolje, Kutjevo, Lipik, Pakrac, Pleternica, Požega, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika. Ovo je popis općina i gradova iz 5. izborne jedinice iz svega 3 slavonske županije, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska. Kada bih nastavio sa daljnjim izlaganjem i nabrajanjem svih općina i gradova s područja RH ne bi mi bilo dostatno ovo današnje izlaganje i vrijeme koje mi je preostalo. 555 načelnika i gradonačelnika, 434 zamjenika općinskih načelnika, 197 zamjenika gradonačelnika, 74 zamjenika načelnika, gradonačelnika i dožupana iz redova pripadnika nacionalnih manjina, 8254 vijećnika u općinskim i gradskim vijećima i županijskim skupštinama + vijećnici iz redova pripadnika nacionalnih manjina, nekoliko tisuća pročelnika upravnih odjela, nekoliko tisuća službenih automobila u vlasništvu JLS-ova. Ne, to nisu brojke koje krase jednu Njemačku koja ima 83 milijuna stanovnika i površinu od 357.000 kvadratnih kilometara, nisu ni brojke koje krase jednu Francusku koja ima 61 milijun stanovnika i 543.000 kvadratnih kilometara, to su brojke koje nažalost krase Hrvatsku koja ima danas vjerojatno manje od 4 milijuna stanovnika i površinu od 56.000 kvadratnih kilometara. Mi danas imamo općine koje imaju manje od 1.000 stanovnika, imamo općine koje nemaju liječnika, koje nemaju ljekarnu, koje nemaju vrtić, koje nemaju osnovu školu, koje nemaju benzinsku postaju, koje nemaju trgovinu, koje nemaju kafiće, o restoranima da ne pričam, al svi oni imaju općinskog načelnika i svi oni imaju općinsko vijeće i svi oni imaju jedinstveni upravni odjel i svi oni imaju komunalne redare i kao što sam rekao u replici dok god karta Hrvatske, administrativna bude izgledala ovako sa 555 JLS-ova ne piše nam se dobro.

Jednostavno je neodrživ. I ove izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi su ništa drugo doli jedna čista kozmetika.

Taj isti gradonačelnik koji će izgubit svog zamjenika može ga imenovati za savjetnika, ne njega nego njih 5, 6, 10 uz astronomske iznose naknada na mjesečnoj razini i na taj način će riješiti svoje stranačke kolege, svoje koalicijske partnere. Također još jedan apsurd, u ovom zakonu je degradacija samog vijeća odnosno zakonodavne vlasti. Apsurdno je da se mjesečnim iznosima ograničava tj. točno utvrđuje naknada koje će vijećnici odnosno potpredsjednici vijeća ili predsjednici vijeća primati.

Još jedan apsurd ovoga zakona je da po ovom prijedlogu ćemo imati 53 zamjenika, gradonačelnika i dožupana, a Hrvata u ovoj državi ima 90% pripadnika nacionalnih manjina ima 7,62%, njihov broj zamjenika što općinskih, što gradskih, što dožupana će biti 74, više nego ovih općih zamjenika, gradonačelnika i dožupana. Ako govorimo o uštedama onda uštede moramo snositi svi i pripadnici većinskog naroda i pripadnici nacionalnih manjina. Onda je vrijeme da se mijenjaju i odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina što se tiče izbora njihova manjinskih predstavnika. Kao što sam rekao, vi danas u Vukovaru morate dobiti 6.000 glasova da bi dobili izvršnu vlast, predstavnik nacionalne manjine dobije 600 glasova ima ista prava i obveze kao onaj gradonačelnik ili zamjenik koji je dobio 6.000 glasova. Jedina istinska reforma je gašenje i smanjenje broja općina i gradova onih koji su ekonomski neodrživi, koji se ne mogu sami isfinancirati i samo je to smjer u kojem trebamo ići. I na taj način ćemo pomoći prvenstveno ljudima u tim općinama i gradovima jer danas imate apsurdnu situaciju da u jednoj općini za novorođeno dijete dobijete 50.000 kuna, svega pet kilometara dalje u drugoj općini koja je siromašna dobijete nula kuna. Danas imate situaciju da u jednoj općini svi studenti i gradu imaju stipendije, u drugom pak gradu niti jedan student ne dobije stipendije od lokalne samouprave. Danas imate situaciju da u nekim općinama i gradovima postoje poticajne mjere za obrtnike i poljoprivrednike u drugim pak općinama i gradovima poljoprivrednici i obrtnici dobiju nula kuna. Gdje je tu ravnopravnost? Po Ustavu smo svi jednaki, svi imamo jednaka prava, očigledno ne jer ako smo rođeni u siromašnoj općini imamo puno manja prava nego oni u bogatim općinama i gradovima. I ne mogu se složiti da se s ovim brojem jedinica lokalne samouprave štiti demografski slom Hrvatske. Upravo zbog toga dolazi do demografskog sloma jer vam se ljudi, posebice u Slavoniji, masovno fiktivno prijavljuju u gradove koji su financijski jači kako bi ostvarili određena prava i samo ubrzavaju postupak nestanka manjih općina, prvenstveno sela.

Hrvatska gospodarska komora svake godine dodjeljuje nagrade u više kategorija za mala, velika, srednja poduzeća, pa onda za životno djelo, inovativnost bankama, osiguranjima, ja bih predložio ove godine da se dodijeli nagrada odnosno ta Zlatna kuna HDZ-u i SDP-u u kategoriji velikih poduzeća, u kategorija inovativnosti i za životno djelo jer su te dvije stranke najveći poslodavci u Hrvatskoj, najveći poslodavci. Govorimo tobože o racionalizaciji pa ćemo ukinuti zamjenike gradonačelnika. Ja osobno znam, a vjerujem i svi oni koji gledaju ovaj prijenos da danas postoje stotine i tisuće djelatnika zaposlenih isključivo po stranačkoj pripadnosti koji jedva čekaju da im prođe radni dan jer su završili sve nivoe na igrici.

Poštovani ministre.

Ministre zapravo zatvorenih očiju nevidljiv cijeli niz fingiranih nekakvih kozmetičkih izmjena koje u usporedbi s onim što ste mogli napraviti, a niste nisu ni tračak nade boljeg i učinkovitijeg lokalnog i regionalnoga ustroja. Primjerice u kontekstu neposrednog odlučivanja građana čl. 3. i 4. samo nomotehnički mijenjate prava građana ne neposredno odlučivanje u regulativnom smislu.

Most vam je u svome prijedlogu definirao potrebnih 10% potpisa građana za pokretanjem referendumskih pitanja što je s jedne strane i logično ukoliko uzmemo u obzir da je taj postotak na jednoj državnoj razini onaj koji je potreban. Isto tako predložit ćemo vam da je valjana odluka donesena na referendumu za koju se izjasnila većina birača koji su glasovali, ali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 25% od ukupnog broja birača upisanih u popis. Onim suludim izmjenama zakona iz 2010. izmijenjeno je pravednije pravilo po kojem je na lokalnom referendumima odlučivalo zapravo sa većinom birača koji su glasovali uz uvjet da je istom pristupila većina od ukupnog broja birača na određenoj jedinici lokalne uprave i samouprave, što je ujedno vrijedilo tada i za državnu razinu. Pa suluda je i tendenciozna izmjene s ciljem gušenja demokracije su zapravo su izmjene po kojima se u referendumu mora sudjelovati više od polovice upisanih birača zapravo je jedan oblik odredbe koja će i ono malo građanskih inicijativa pod nekakvom krinkom demokracije zatvoriti u totalitarni ormar. Jednako tako su sulude i nelogične odredbe o savjetodavnom referendumu ili peticiji građana koju predlažete izmjenama, no o svemu više u amandmanima s kojima ćete, zapamtite, moći učiniti Hrvatsku boljom, ovaj sustav puno pravednijim i demokraciju demokratskijom. Imat ćete zapravo priliku pokazati da vam je stalo do mišljenja onih od kojih primate plaću i vi, a i mi, no vidjet ćemo hoćete li. Smanjujete primjerice broj članova predstavničkoga tijela sa 10% i planirate uštede ne znam temeljem kojih analiza. Izmjenama definirate godišnju granicu naknada za članove predstavničkih tijela, ali gle čuda, primjerice, u … [[Govornik se ne razumije]] sjednica vodit će član predstavničkog tijela regionalne uprave i samouprave i imat će po sjednici nešto više od 2.000 kuna neto. Što je sa naknadama u različitim upravnim vijećima ili odbori? Pa je li vama jasno da netko u ovoj Hrvatskoj ima mjesečnu plaću 3.500 kuna, a netko će za jednu jedinu sjednicu predstavničkog tijela dobiti taj iznos? Pa ja znam već će netko od vas reći evo sad opet populizam na djelu, ali to je stvarnost, to je stvarnost Hrvatske. Iz financijske dimenzije koju konzumiraju izvršna vlast i predstavničko tijelo, te činjenice koja je polazište ovih izmjena, a to je mikro kontrola birača koju ste zadržali, potpuno je jasno zašto ne idemo u korjenite reforme. Pa zar nije tužna slika Hrvatske u kojoj netko cijeli radni vijek suvoruko provede u tijelima lokalne, regionalna uprave i samouprave egzistirajući na grbači ovog naroda? Ukoliko na ovu sramotu dodamo činjenicu financiranja političkih stranaka potpuno se jasnim otkriva spoznaja kako je politika zapravo postala i čuva se blagodatima za sebe ne za građane, što se ovim izmjenama zapravo i potvrđuje. Pa financiranje političkih stranaka i aktivnosti nije ni spomenuto, kao i ono koje traži hitne izmjene. I znate li koliko godišnje pozoblje sredstava iz proračuna? Negdje oko 130 milijuna kuna. Ako ćete štedjeti ministre onda to stvarno radite. Vidite da se ima gdje uzeti.

Udarni naslovi po medijima opetovana nekakva pompozna najava reforme koja u logici načina funkcioniranja lokalne i regionalne uprave i samouprave je možda čak i najveći hitac u prazno ovih izmjena. Prvo, niti će do ušteda doći, a kad bi i došlo do ušteda one ne bi bile onolike kolike ste vi najavili.

No kada bismo mi povjerovali stvarno da će te uštede biti tolike kolike ste najavila, činjenica koja vas zapravo demantira vašu dobrohotnost jest omogućavanje današnjim zamjenicima dužnosnika zbrinjavanje sa jednog mandatnog izbornoga razdoblja na, da li pročelnička mjesta sa Ugovorom na neodređeno ili u nekakve ustanove kojima je osnivač lokalna, regionalna uprava i samouprava, što je već odavno viđena praksa, a oni koji ne budu zbrinuti tu, ostaju im ipak neke mogućnosti savjetničkog dijela posla. Pa proračunske brojke će vas osobno ministre potvrditi ili demantirati, pričekajmo, vidjet ćemo. Pa niti jednim slovom zakona vi niste pokušali spriječiti ovo prije navedeno. Pa jednako tako niste niti zakonodavno smanjili ionako sramotno primjerice visoke koeficijente koji stoje na raspolaganju izvršnoj vlasti. I znam, vi ćete sada reći ovaj zakon to ne obuhvaća. Ovaj zakon je mogao obuhvatiti i to. On je mogao biti puno cjelovitiji i puno kvalitetniji da ste vi htjeli i da ste krenuli na vrijeme. Kakav je to na kraju krajeva život i posao u kojem imaš alibi, zašto ne napraviti nešto dobro, a možeš to učiniti?

A znate li kojeg broja? Pa smanjenjem granica koje, gornje granice koja se smije izdvajati za plaće u jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave sa trenutnih 20% na 10% proračunskih sredstava. Vi biste ovim potezom uštedjeli milijardu i pol kuna i onemogućili gomilanje ovog sustavlja, sustava uhljebljivanja, da ste barem to napravili ja osobno bih vam vjerovao. Da ste to napravili zasigurno u drugom gradu po veličini u Hrvatskoj koji ima 180.000 stanovnika ne bi u administraciji bilo zaposleno 500 ljudi. Usporedbe radi, grad Malbo na više od 300.000 stanovnika u gradskoj administraciji ima 104 ljudi zaposlenih. Pa sva nelogičnost izmjena vidljiva je u bilo kojem retku, članku ili stavku ovog zakona. Pa jasan nam je razlog zbog kojeg čuvate opstojnost svih jedinica lokalne uprave i samouprave neovisno kolike one bile kao onih na kojima zapravo i vi planirate zadržati političke prste i nagraditi lijepom plaćom one koje vaga ne može izvagati nakon mandata. Pa mogli ste ovim zakonom sve to riješiti, niste htjeli ili niste smjeli, svejedno je. Pa mogli ste barem da ste željeli ograničiti broj mandata izvršnoj vlasti, ali niste smjeli, zlobnici bi rekli zbog lokalnih nekakvih metuzalema kojih nemaju gdje i u biti nemaju što bez fotelje, a vladajuće većine bez njih ne bi ni bio u saboru. Zar vam nije jasno zbog čega je važno ograničiti broj mandata ministre u lokalnoj i regionalnoj upravi i samoupravi? Pa ministre zbog smanjenja nepotizma, mogućnosti korupcije u nabavama i da ne nabrajam kad netko pusti pipke i godinama stoji na istome mjestu. Pa kada pogledamo sredstava koja planirate uštedjeti dokidanjem zamjenika, potvrđuje se ono što vam MOST godinama traži i moli, potvrđuje se činjenica ogromnog besmislenog regionalnog ustroja koji je svrha sebi samo. Pa zamislite tek uštede kada biste prihvatili prijedlog MOST-a i kada biste samo ukinuli ovakve županije? Kolike bi uštede tek bile da smanjite broj jedinice lokalne uprave i samouprave. Ma kada biste vi zanemarili i to vam dajem za pravo, prijedlog Mosta pa različite objektivne studije, ljudi koji ne pripadaju strankama i stručnjaka raznoraznih pa već cijeli niz godina smatraju pa ako je za državu veličine Hrvatske … [[Govornik se ne razumije.]] 150 jedinica lokalne uprave i samouprave.

Izvolite.

Svi znamo da su stvorena velika očekivanja u javnosti od toga koliko se može uštediti na smanjivanju troškova jedinica lokalne samouprave. Svi znamo koliko je stvorena slika i priča u javnosti da ukoliko se napravi drastična reforma lokalne samouprave da će u Hrvatskoj poteći med i mlijeko i da će u Hrvatskoj biti para za sve.

I nema nikakve sumnje da predloženi zakon je zapravo rađen pod pritiskom takve slike. Idemo smanjiti koliko god je moguće, a da ne napravimo veliku štetu idemo smanjiti troškove za jedinice lokalne samouprave. Da nismo već imali kroz porezne mjere i kroz financiranje jedinica lokalne samouprave dakle onaj set zakona koje smo raspravili prošli tjedan u kojem se uvodi drastično ograničenje za to koliko se može izdvojiti za troškove plaća i uprave u jedinici lokalne samouprave, ja bih razumio gospodine državni tajniče da ćemo još s ovim značajno povećati. Ali ako idemo ovako sa ove dvije mjere, bojim se da ćemo snažno osakatiti jedinice lokalne samouprave i ovdje narušiti osnovnu ideju koju je zakonodavac imao kada je odlučio da ima neposredan izbor načelnika i njegovih zamjenika i vijećnika i da ćemo stvoriti neku vrstu hibrida ili hibridnog stanja. Razumijem i to da zakonodavac može i to uraditi ukoliko postoji valjan i opravdan razlog, ali raditi pod tom slikom pod tim uvjerenjem koji proizvode neki u javnosti da ukoliko ukinemo općine, gradove da će onda Hrvatska biti mnogo jeftinija država nego što jeste. Ma neće. Nije to nažalost najveći izvor rastrošnosti u ovoj državi. Neću sada govoriti o tome, pokazatelji su mnogo ozbiljniji na drugim mjestima. Ono što hoću sada reći povodom ovoga zakona, da ne kompliciram previše život predlagatelju Vladi i ministarstvu jer nisu oni ljudi bez dobre volje i da pomognemo da se ovo popravi u mjeri u kojoj je to moguće. Prvo, što se tiče zamjenika, dakle uzmite načelniku i gradonačelniku smanjite im plaće kao što je smanjeno gotovo smanjeno uz određene mogućnosti izuzetka, smanjite im kapacitete njihove administracije i sposobnosti njihove administracije, sada ćemo im ukinuti i zamjenike silno ćemo ih osokoliti i osnažiti da rade za jedinice lokalne samouprave, silno ćemo u njima razbuditi poduzetnički duh i razbuditi inicijativu da rade za korist onih koji su ih birali. Oni koji nam drže takvu lekciju ne rade, a da ne rade za pare jer su im pare najvažnije. I neka su, ako je posao u pitanu, ali i ovo je posao za koji neko mora biti plaćen i ovo je posao koji se treba obavljati što je moguće bolje i u što je moguće boljim uvjetima tu se slažemo sigurno.

Kako ga uraditi, kako ga reformirati? Ja sam apsolutno za to da o tome razgovaramo mi ovdje, oni koji o tome znaju bolje sveučilišni profesori, istraživači koji znaju vjerojatno bolju sliku nego što ih mi znamo, ali ne da se rukovodimo medijskom slikom jer tom ne gospodare ni profesori ni zastupnici nego gospodari neko drugi. I da se vratim na ovo. Što se tiče ukidanja zamjenika za jedinice lokalne samouprave koje su ispod 35.000 stanovnika, izuzev onih koje su sjedišta županija kao što je Vukovar i Pazin, pri čemu će se Knin pobuniti i reći će zašto mi nismo u tome, ali pustimo sada to po strani.

I na taj način ako bi to ostalo vi biste zapravo donijeli, predložili zakon koji bi bio suprotan Ustavu na što je upozorio kolega zastupnik potpredsjednik Radin.

Smanjuje se broj vijećnika, što je u redu, prihvatili smo, dijelimo istu sudbinu, smanjuje se za 10% ali se povećava prag za dolazak do mandata. Tamo gdje sada postoji mogućnost da bude izabran netko iz redova nacionalnih manjina, sutra u nekim jedinicama lokalne samouprave takva mogućnost neće biti moguća. To će koristiti pojedine liste koje su to koristile i do sada koje su shvatile da taj kriterij i da netko mora biti u općinskom vijeću može biti zadovoljen tako ako se koristi lukavstvom, a to je staviš nekog pripadnika manjina Mađara, Čeha, Srpkinju na dno liste i kažeš tamo su osigurana tri mjesta za pripadnike srpske zajednice, jedno mjesto za pripadnike mađarske zajednice oni neće moći, njihove liste neće moći prijeći prag prema tome naša lista će to dobiti gratis, netko tko se politikom ne bavi, netko tko manjine ne zastupa, netko tko u njihovo ime ne govori, a mi ćemo dobiti još jedan broj za sastav toga vijeća. Je li to dobro? Nije. Je li to treba mijenjati? Zato vas molim prije nego što idete na usvajanje ovoga zakona mijenjajte i čl. 107. st. 3., 4., 5., 6. i 7. neka ostane 1. i 2. i 8. jer mislimo da na taj način ono što je do sada bila praksa i ono što je do sada bilo ustavno uređenje vrijednost da se s ovim zakonom na neki način poremećuje i iz tog razloga predlažemo da to promijenite. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj nacionalnih manjina u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Furio Radin. Izvolite.

Kolegice i kolege. Svaki klub ili zastupnik ovdje će se koncentrirati na određeni segment, da tako kažem, ovoga zakona. Naš klub je zainteresiran najviše za onaj dio koji se tiče termina kojega ja upotrebljavam u ovome Saboru već jako puno godina kao i svi ne samo zastupnici nacionalnih manjina nego i svi oni koji misle da su svi ljudi isti.

Određena dvojba kod nas zastupnika nacionalnih manjina izazvala je najprije odredba po kojoj stečena prava na zamjenika gradonačelnika imaju samo one lokalne samouprave koje su iskoristile mogućnosti koje su davale promjene zakona od 2011.g., promjene koje je napisao gospodin Bauk ako se dobro sjećam i to bi kod nas u Istri, pogotovo kod Talijana u Istri pravilo izazvalo određene probleme jer kod nas, pogotovo stranka IDS-a, ali i druge stranke, u paketu i u općinama i u gradovima i u županiji davali su uvijek, nudili su uvijek i jednoga ili gradonačelnika ili zamjenika koji su po nacionalnosti Talijani i takav je bio jedan dio statuta, jedan dio je predviđao i ovo drugo, tako da smo u nekim samoupravama i u županiji imali čak dva zamjenika čime se ni mi nismo baš do kraja slagali, ali zakon je bio takav. Zato talijanska Unija, grad Rovinj i Istarska županija napisale su pismo i ja sam ga supotpiso ministru Malenici koji nam je zapravo dao sva moguća osiguranja da tamo gdje je predviđen statutom zamjenik gradonačelnika da tamo će biti i izabran bez obzira dal je bio izabran do sad u paketu ili je bio izabran posebnim, posebnim izborima.

Ja odmah i vrlo sintetično kažem da ne mogu postojati izabrani ljudi čija funkcija nosi isto ime i koji zapravo imaju različite, različite kompetencije ili ingerencije kao što se kaže ovdje, ja se ne slažem s tom riječju, kompetencije. Zato što ustav kaže tako, zato što ustav kaže da zastupnici u ovom saboru bez obzira kako su izabrani da li ko manjine i Hrvati izvan domovine ili na osnovi općeg zakona bez obzira u kojoj izbornoj jedinici, imaju potpuno ista prava. Njihov glas je isti. Ono što kažu ima istu težinu od onoga što kažu drugi zastupnici. Uvođenje različitog tumačenja zamjenika gradonačelnika koji se sad ukida u općinama, a ostaje samo za manjine, ali drugačije tumačenje nečega što se isto zove zapravo ruši koncept i pojam pozitivne diskriminacije kaže nam da nismo svi isti i na mala vrata kaže Pupovac nije isti kao neko drugi, neću pravit imena da nikoga ne uvrijedim. Boris Milošević nije isti kao ostali potpredsjednici vlade. I ako baš hoćemo i ja nisam isti kao ostali potpredsjednici sabora. Apsolutno se s time slažem i smatram da je to zapravo jedna diskriminacija. Postoje naravno onda i objektivne situacije. Mi smo zapeli oko toga, pa onda rasprava je išla u krivi smjer, išla je oko suštine, oko i išla je oko zapravo sadržaja i kompetencije dogradonačelnika.

Ali međutim, može se desit situacija i to, mi smo toga apsolutno svjesni da taj zamjenik bude apsolutno suprotne opcije od, od, od većine, izabrane većine i onda se stvara određeni, određeni problem. Zato odlučili smo podržati i potpiso sam i kolega Pupovac je prije naveo kakav ćemo amandman dati, potpisat ću ga i ja, da zamjenik gradonačelnika biran iz redova nacionalnih manjina bira, zamjenjuje gradonačelnika, ali i to određuje i to određuje odmah, odmah u prvih 30 dana određuje gradonačelnika, al to može biti i jedan od, od vijećnika kojeg on određuje, al taj i ostaje onda. A ja ću reći još jednu drugu stvar i to bi htio sada da moji prijatelji iz IDS-a me malo slušaju pozornije. Ne samo prvih 30 dana nego u predizbornoj kampaniji kažete neka oni koji idu na izbore neka kažu u slučaju da ja pobijedim zamijenit će me ta i ta funkcija. To predlažem ja i onda će zastupnici nacionalnih manjina slušati ko što kaže i naći će načina da se to onda pretoči i u rezultate izbora. Znači da, ali prvenstveno ima pravo zamjenik, zamjenik izabran iz redova nacionalnih manjina jer, jer on ima potpuno ista prava kao drugi, kao drugi zamjenici, iste vrijednosti, sve drugo uvodi zapravo do diskriminacije i u ovom domu, u političkom životu i zapravo u, u samoj zamisli pojma pozitivne diskriminacije.

Poštovani potpredsjedniče Reiner, uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege saborski zastupnici. Dakle, lokalna uprava i ono što ona znači za svakodnevni život naših građana je definitivno možda i najvažniji institucionalni stup za kvalitetu života i za pomicanje zadovoljstva naših građana, naših ljudi svojim životom. Lokalna uprava je ta koja odgovara za ceste, za javnu rasvjetu, za vodovod, kanalizaciju, struju, za vrtić, kroz županije za domove zdravlja, bolnice, dakle sve ono što čini one najvažnije segmente života koji se tiču upravo izravno naših sugrađanki i naših sugrađana. I ono što me osobno žalosti je što puno puta pričamo o potrebi za decentralizacijom, o potrebi za reformom lokalne uprave, a onda sami sebe putem razoružavamo jer svaki put velikom da, potrebna nam je decentralizacija, da potrebna nam je reforma, a onda ono što dođe pred nas kao saborske zastupnike i što se nakon toga treba provoditi u pravo na terenu se pokaže da ili je kozmetika ili je apsolutno neprovedivo. S decentralizacijom se nismo pomaknuli s mrtve točke, naša zemlja je i dalje poslije Grčke najcentraliziranija zemlja EU i ono što je vidljivo sa posljednjim paketom poreznih reformi koji je usvajan prošli tjedan nismo napravili apsolutno ništa da se pomaknemo s te točke jer svaka Vlada do sada jedine porezne reforme koja je radila su se ticala upravo prihoda jedinica lokalne samouprave. Svaka porezna reforma se svede na kraju na raspravu o stopama poreza na dohodak i o tome kako će se taj isti porez na dohodak dijeliti. Samo da podsjetimo javnost to je i trebao bi biti jedino isključivo prihod jedinice lokalne samouprave pa onda ne znam čega se to točno sve vlade su do sada odricale jer kao zahvaljujući tome one donose građanima veću plaću i veće prihode. Nisam još nijednom vidio da smo potaknuli raspravu o porezu na dodanu vrijednost ili o porezu na dobit i rekli, pa ajmo i to nešto vratiti tamo gdje nastaje, tamo gdje se stvara jer taj PDV i taj porez na dobit stvoren u Novom Marofu, Koprivnici, Čakovcu, Omišlju je od tih ljudi. Nije to zahvaljujući ministru ili premijeru ili bilo kome koji je ovdje s ove strane, to je zahvaljujući ljudima koji tamo žive, koji tamo rade, koji tamo stvaraju, a sve to što oni stvore i što potroše u svom gradu ostaje jedino isključivo prihod državnog proračuna i nacionalne vlasti pa onda kroz te porezne reforme kao nešto kroz kompenzacijske mjere mi vama vraćamo, iako nikad nemamo jasnu tablicu i jasnu računicu koliko zapravo od nekuda dođe, a koliko se onda nečijim prstom pere ili ukazom vrati. Da li ćemo ikada imati prilike slušati raspravu da će jedan ministar reć, da mi ćemo 2% PDV-a, 2% poreza na dobit ostaviti u tom i tom gradu, općini, županiji jer su to stvorili ljudi koji tamo žive i rade. Nismo to dočekali. I onda ova porezna reforma pokazuje koliko teško idemo u smjeru decentralizacije i kao da nas to uopće ne zanima i danas je pred nama nova funkcionalna reforma lokalne i regionalne samouprave. Ja ću se sada malo našaliti da mi ta reforma izgleda ko u onoj šali o vlaku i pruzi, pod A vlak se vozi dolazi do kraja pruge pa onda vele ajmo dalje graditi prugu samo da vlak ide. Onda pod B, vlak dolazi do kraja pruge vele nema dalje pruge, ha trgajte prugu iza pa je stavljate naprijed da se vozimo ipak prema naprijed i idemo dalje. Ali mi smo izabrali reformu C, vlak je stao, pruge dalje nema ajmo sada svi izaći iz vlaka i zaljuljati vlak pa nek ljudi bar misle da se vozimo i da se nešto događa jer uvjeravati javnost da ćemo mi smanjiti broj zamjenika, a da svi ti zamjenici koji više neće biti zamjenici će ostati bez posla ili si neće naći svoje mjesto da li ko savjetnici, da li ko pročelnici, da li ko članovi uprava, da li ko ravnatelji je definitivno ruganje zdravom razumu. Posao nakon ovih izbora tamo gdje ostane isti gradonačelnik neće dobiti samo zamjenik ko u onom filmu „Sokol ga nije volio“, ako ga baš gazda, kum, šef, Sokol nije imao rada onda mu vjerojatno neće dati nikakvu zamjensku poziciju i to je jasno ko pekmez. Zato bi puno važnije bilo kada pričamo o tome koliko će biti ta ušteda i koliko će to kao koštati manje građane da uzmemo točno tablicu pa da vidimo druge godine kako se to odrazilo u udjelu plaća u izvornom prihodu te općine, grada ili županije, tada ćemo vidjeti da li smo napravili stvarne i istinske reforme ili smo napravili samo kozmetiku da pokažemo da li građanima da smanjujemo broj dužnosnika ili smo to možda obećali Europskoj komisiji kada smo dogovarali sve one pakete pomoći teške u milijardama eura i nek ta pomoć dođe. Ali bilo bi nam svima puno jednostavnije i puno lakše da znamo što smo sve obećali da ćemo napraviti i u kojem roku. Polazišna reforma lokalne uprave bi trebala krenuti upravo od onoga što sam sad spomenuo, a to je udio plaća u izvornim prihodima. Svi mi koji bar ponešto znamo o toj lokalnoj upravi smo svjesni da već danas imamo možda i pola općina u RH koji probijaju 20% udjela plaća u izvornim prihodima te općine. Postoje sigurno, možda imamo i neke gradove, a nažalost imamo i neke županije jel kad uspoređujete prihode županija izvorne prihode županija sa gradovima sjedišta županije vidite koliko su to puna puta smiješni omjeri i koliko županija zna ispasti slabija od toga. I zašto onda bježimo od onoga što možemo jasno i empirijski pokazati brojevima, a to je da doista danas imamo previše općina, previše gradova, previše županija? I da, to nije nešto što se može riješiti možda ni u jednom mandatu jedne vlade, ne možemo to riješiti u 3.g., Danska koja je razvijena zemlja od nas je rješavala to 7.g. Al ajmo o tome razgovarati, ajmo pokazati građanima, gledajte mi tu reformu radimo da biste vi živjeli bolje jel mi i danas imamo sela u pojedinim općinama, pogotovo tamo gdje imamo nacionalne manjine gdje ljudi i dalje nemaju struju, da ne pričam o vrtićima i svemu onom ostalom što čini normalan život. I ova korona kriza nam je pokazala koliko su nam nužne strukturne promijene u gospodarstvu, koliko jesmo izloženi i dalje turizmu, ali su i nam pokazale svu nelogičnost teritorijalnog ustroja koji RH danas ima. Pa koliko je u javnost doprlo rasprava u pojedinim općinama da ljudi nisu mogli otići po lijekove, da nisu mogli otići liječniku, da nisu mogli otići na benzinsku pumpu, da nisu mogli otići u šoping centar i kupiti potreban špeceraj jer žive u općini u kojoj toga ničega nema, ha ako nemaš dobar razlog za propusnicu ne možeš otić. Pa dal nam to nije bilo malo onako zvono, alarm, lampica da očito nešto u tom našem teritorijalnom ustroju ne valja i da trebamo mijenjati? Dal nam to što probijamo stalno 20% plaća u izvornim prihodima nije pokazatelj da imamo općine koje nemaju svoj smisao i ne mogu servisirati potrebe svojih građana, a imamo ih? Sa onom predzadnjom poreznom reformom kad je uveden Fond izravnanja i Fond pomoći jedino što smo bili dobili je to da je masa općina na, sad pazite, na milijun kuna izvornih prihoda dobila po 4-5, to nije Fond izravnanja, to nije omogućavanje ravnomjernog razvoja, to je bilo samo umjetno dokazivanje da neke općine imaju svoj smisao i da mogu opstati iako već sad u ovom paketu mjera se priča da te kompenzacijske mjere možda '22., '23. neće ić, dakle opet ćemo ići u smjeru toga da ćemo imati masu onih koji probijaju 20% I s kuta gradonačelnika Koprivnice volio bi da imamo raspravu o reformi lokalne uprave, da podvučemo crtu tko može bit općina, grad, županija, tko ne jer nema smisla jer nema onu financijsku snagu da to bude, a ne da velimo da ćemo mi poticati funkcionalno spajanje jer ne znam koja će to općina i načelnik i općinsko vijeće izglasati da sami sebe ukinu i da više ne budu načelnici. I da tu napravimo jednu tablicu onda sa jasnim regulama jer može se, može se biti grad bez prireza, može se imati i udio mase plaća u izvornim prihodima od nekih 9%, može se provoditi on line javnu nabavu, može se uzvesti model transparentnosti da su svi računi jasno vidljivi, sve se to može. Ima puno dobrih primjera u RH, drago mi je da je moja Koprivnica u njima, drago mi je da je naš susjedni Bjelovar u njima. Za to nam treba politička odgovornost, politička hrabrost i nakon toga ćemo napraviti jednu pravu reformu lokalne uprave, a ne reformu „ljuljajmo vlak, pa će svi mislit da se ljuljamo, da se vozimo i da se nešto ne događa“ jer realno ovom reformom građanima se neće dogoditi apsolutno ništa.

Prvo poštovani zastupnik Hrebak, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani predsjedniče sabora, poštovani uvaženi kolege, poštovani državni tajniče. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista mi ćemo podržati ovaj zakon, kolegica Martinčević i ja ćemo svako iz svog kuta reći nešto više o samom zakonu. Naravno, ima dosta argumenata tijekom današnje rasprave i za i protiv, ja uvažavam i neke stavove oporbe, pa evo čak i moj kolega gradonačelnik Jakšić je isto tako neke stvari reko s kojima se ja slažem. Međutim, ono za što ću ja podržati ovaj zakon je upravo to što vidim da zakon ipak ide korak naprijed. Dal je to dovoljno onoliko koliko bih ja osobno htio, vrlo vjerojatno i nije, ali za reforme, velike reforme raditi u ovom trenutku krize nisam siguran koliko bi mi to mogli izdržati i koliko bismo mi uopće postigli nacionalni konsenzus po tom pitanju jer moje osobno stav i stav HSLS-a po pitanju županija mislim da se već zna, al to ne znači da sa dva zastupnika možemo mijenjat svijet, al možemo mijenjati Hrvatsku. Možemo mijenjati Hrvatsku u onim segmentima u kojima 30.g. niko nije ništa napravio. U 30.g. nama treba da bismo u jedan Zakon o lokalnoj samoupravi stavili da načelnici i gradonačelnici i župani imaju obvezu i moraju pokazati svojim građanima kako troše njihov novac da se ne događa da se kupuju kuleni vrijedni milijun kuna, da se ne događa da se troši novac na razne bankete, zabave bez pokrića, da se ne događaju situacije kao što smo vidjeli u samom vrhu države gdje su se maznule doslovce stotine tisuća kuna na dnevnicama samo u jednom uredu u vrhu države, dakle i takve su se stvari događale i kada mi neko populistički kaže što ti to g. Hrebak želiš napraviti, pa to su sve neke male sitne stvari. Nisu, trebalo nam je 30.g. da dođemo do situacije da građanima pokažemo kako ćemo trošiti njihov novac. Korupcija je najraširenija na lokalnoj razini kažu kompletno sva znanstvena zajednica. Korupcija je najraširenija na lokalnoj razini. Zovu nas lokalnim šerifima, e pa gospodo ja nisam lokalni šerif, nije lokalni šerif niti moj kolega Jakšić, nije niti mnogo drugih načelnika, gradonačelnika, župana, sigurno nije lokalni šerif ni kolega Jenkač, dakle ima nas koji časno i pošteno odrađujemo svoj posao, niti lokalni šerifi niti kolege Zur, ni kolega Zurovec, niti kolega Nađi, dakle ima nas koji radimo časno i odgovorno svoj posao, a znam da vas ima još u ovoj sabornici i znam da vas ima i sa ljeva i sa desna koji se slažete sa mnom, al možda neki neće to baš tako jasno i glasno govoriti da se ne bi zamjerili nekim drugim svojim kolegama koji vole malo zaviriti u državni odnosno, pardon u gradski proračun. Dakle, po mom mišljenju ovaj jedan mali korak, koji se čini mali je ogroman korak jer u 30.g. ga nismo vidjeli. Ovaj zakon okvir postavlja da se transparentnost uvede. Čujem sad i neke rasprave sa druge strane ove sabornice kaj kažu razlika između, jasno je meni koja je razlika između otvorenosti i transparentnosti. Ovaj zakon postavlja okvir, a Zakon o državnom proračunu koji stupa na snagu nadamo se odmah početkom sljedeće godine će donijeti sve ono što je potrebno da bi transparentno zaživila kao što primjerice živi u Bjelovaru, kao što živi u Svetoj Nedelji kao što živi u nekim drugim gradovima. Ne postoji to i nemojte prodavati takvu demagogiju da to ne postoji, to će postojati onog trenutka kada izglasamo ovaj zakon, kada on postane obvezni za sve jer sramota je da u dvije godine od kako je to Bjelovar uveo pa Sveta Nedelja pa neke drugi gradove i općine niti jedan kolega drugi to nije uveo, to dovoljno govori o tome koliko je to njima bitno, a mi sa ovim šaljemo snažnu poruku javnosti da nismo svi isti i da nas ima koji časno, pošteno i Predlažem samo ono što će biti bitno za ovu temu, a to je da država raspiše natječaj da osmisli jedno aplikativno rješenje za sve da ne bi bilo da to neke dodatne troškove izaziva prema lokalnoj samoupravi gdje bi mi praktički koristili svi gradonačelnici, načelnici, župni jedno softversko rješenje, ali to je pitanje za neko drugo ministarstvo za Ministarstvo financije za neki drugi zakon, Zakon proračunu gdje će se to i dalje regulirati. To je bio naš izborni program, to je bio rekao bih naš dogovor koalicijskog partnera HDZ-a i HSLS-a i ja sam osobno bio predmet ismijavanja poruga rekli su zeznut će te HDZ, nećete to ispunit, to je samo priča za javnost. Mi smo danas došli da ću ja drage volje sa velikim zadovoljstvom podignuti ruku za ovaj zakon bez obzira što imamo kritiku u nekim drugim segmentima, ali nakon 30 godina nemam pravo ne dignut ruku za ovakav prijedlog koji će uvesti transparentnost gdje ćemo sa svega dva zastupnika i sa malom podrškom HSLS-a omogućiti sa svojim partnerima sa ovom vladajućom većinom da barem sutra Hrvatsku u smislu lokalne samouprave bude jedan korak bolje uspješnija i da pošaljemo poruku građanima da nismo svi isti, da nismo svi lokalni šerifi i da ima nas onih koji radimo časno i odgovorno svoj posao. Jedina šteta je, jedina loša poruka u svemu ovome da nam treba zakon na državnoj razini koji bi nas pritisnuo da to napravimo. Tako da naš klub će sigurno podržati ovakav prijedlog zakona.

Sada će nastaviti poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Kako se Narodna stranka reformisti sustavno zalaže za provođenje reformi lokalne i regionalne samouprave, pozdravljamo činjenicu da se počelo razmišljati u smjeru optimalizacije sustava i ostvarenju ušteda u proračunima jedinica lokalne samouprave kao i u jačanju transparentnosti u trošenju javnog novca. Predložene izmjene i dopune zakona idu u smjeru da se smanji broj dužnosnika, no kada uzmemo u obzir činjenicu da proračun RH iznosi 150 milijardi kuna ove reforme uštedit će potencijalno 100 milijuna kuna tada je nažalost jasno da ovdje ne možemo govoriti nažalost još uvijek o ozbiljnoj i suštinskoj reformi. Ali sama činjenica da idemo prema smanjenju broja dužnosnika, a koji je neproporcionalno veći u odnosu na broj stanovnika i proračunske kapacitete i za koje velika većina građana smatra da su privilegirana skupina u našem društvu je dobrodošla promjena koju treba podržati. Narodna stranka reformisti smatra da ne postoji nijedan razlog da se ne usvoji naš prijedlog, a koji je na tragu uređenja lokalne samouprave u velikom broju država, primjerice Francuskoj da najveći dio dužnosnika lokalne razine budu volonteri. Kada se već nismo odlučili da idemo u ozbiljnije reforme objedinjavanja općina, naš je prijedlog išao u smjeru da se najmanje jedan dužnosnik u svojoj jedinici lokalne samouprave kandidira i bude izabran kao volonter. Dužnosnici volonteri nisu opterećenje za proračun, za obavljanje dužnosničke funkcije volonterski javit će se građani koji imaju riješeno pitanje svoje egzistencije što može jako dobro utjecati na njihovo obnašanje vlasti jer nisu ovisni o funkciji, nisu ovisni o nuždi da funkciju pošto po to zadrže i nemaju pritisak gdje će raditi nakon što im prestane obnašanje dužnosti. Mislim da smo svi zajedno svjesni koliko upravo taj strah od mogućeg nestanka izvora egzistencije može utjecati na donošenje u razne boje obojenih političkih odluka. Mislim da bi ovaj zakon trebao predvidjeti tu mogućnost, ona je posebno važna kada uzmemo u obzir činjenicu da danas u Hrvatskoj imamo 575 jedinica lokalne samouprave. Postoji cijeli niz općina koje imaju tek nešto više od tisuću stanovnika. Na predloženi način postigla bi se ušteda u proračunu, racionalizacija sustava, ali bi se istovremeno osigurao funkcionalni kontinuitet obavljanja poslova od regionalnog interesa. Naš je stav da bi se trebalo ići korak dalje odnosno da bi se trebalo ići u smjeru da najmanje 50% općina ima načelnike volontere. Ovaka pristup potaknuo bi načelnike da razmišljaju o racionalizaciji svojih uprava, da imaju primjerice jedno računovodstvo zajedničko, jednog komunalnog redara itd. i tako bi se postigle značajnije veće uštede nego li to što je predviđeno ovim izmjenama zakona. Kako sam zastupnica iz Varaždinske županije često govorim o Varaždinskoj županiji, danas nisam mislila ali evo povuklo me za jezik, dakle kada govorimo o stvarnim i konkretnim reformama i brojevima u vrijeme bivšeg župana, danas zastupnika Štromara u Varaždinskoj županiji bio je 101 zaposleni, nakon dolaska novog župana gospodina Čačića smanjen je broj zaposlenih na 88 odnosno za 20% Također kod preuzimanja državne uprave mi smo broj zaposlenih od 110 smanjili na 54 odnosno smanjili smo broj zaposlenih za 50% Kako se to odrazilo na kvalitetu rada županije? Sa dna ljestvice gdje smo bili 2017. u vrijeme bivšeg župana Štromara po privlačenju europskih sredstava postali smo prva odnosno daleko najuspješnija županija u Hrvatskoj sa 20% manje zaposlenih. To je primjer kako se provodi racionalizacija sustava. Ovdje je nekoliko puta danas bilo spomenuto da postoje mogućnosti da će se ti ljudi koji su sada zamjenici ići na pozicije savjetnika, pročelnika itd. i tu je Varaždinska županija uspostavila jedan dobar model, a to da su savjetnici koji postoje u županiji volonteri. Zaključno, podržavamo mjere koje potiču uštede, predlažemo model uvođenja dužnosnika volontera, ali i skrećemo pažnju na najveći problem naše lokalne samouprave, a to je činjenica da mi imamo formalnu decentralizaciju iskazanu u velikom broju JLS-ova, ali ne i stvarnu decentralizaciju koja treba biti u financijama i u ovlastima. Slijedeći Klub zastupnika je onaj zeleno-lijevog bloka u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Damir Bakić, izvolite. Hvala vam g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Vi ste ministre u uvodnom izlaganju i s pravom rekli kako, kako se reforma lokalne samouprave, lokalne i regionalne samouprave često zazivala u ovom domu. Sudeći po ovom što nam se nudi u ovim izmjenama i dopunama nastavit će se tako i dalje, i dalje ćemo nastaviti zazivati stvarnu reformu lokalne i regionalne samouprave, čini se sve dotle dok mi sami ne dođemo u priliku provesti je. Mali napredak u racionalizaciji kako ste rekli zaista je učinjen. Međutim, kako su kazali kolege moji prethodnici upitan je doseg tog napretka o racionalizacija, a naravno upitna je i primjena, upitna je praksa. Sve zajedno, čak i ako s nekim optimizmom gledamo na taj eventualni mogući napredak u racionalizaciji to je zapravo samo grebanje po površini, gotovo samo, samo kozmetika, to nipošto nije reforma. I u stvari u tom smislu čak je ovim izmjenama i dopunama ovih zakona učinjena i izvjesna šteta jer kako to obično biva kad je reforma potrebna svaka reforma koja se čini, a koja to u stvari nije, koja završava samo na površinskim izmjenama predstavljajući se reformom svaka takva dakle kvazi reforma ona zapravo blokira i odgađa onu stvarnu onu istinsku reformu. Primjera je bezbroj, vjerojatno svima najpoznatiji i svakako društveno najvažniji od ovih recentnih je zapravo zaustavljanje, takvo slično zaustavljanje kurikularne reforme. Vi ovim izmjenama i dopunama zakona ne samo što niste demantirali šerifske ovlasti načelnika i gradonačelnika koje su činile i još uvijek čine vrlo mnogo štete, proizvode vrlo mnogo štete u mnogim gradovima, ne samo dakle što to niste učinili nego, nego ni dotaknuli ono što nam je zapravo prijeko potrebno, a to je stvarni preustroj lokalne i regionalne samouprave.

Mnogi od tih gradova, a posebno mnoge od tih općina su apsurdno male i ekonomski neodržive. U stvarnosti one teško da služe građanima, one više služe političkoj eliti. A evo koliko su ekonomski neodržive mnoge od tih općina, evo što zapravo kaže o tome Zakon o financiranju lokalne i regionalne samouprave u čl. 8. Za svaki grad i za svaku županiju i posebice za svaku općinu računa se ili izračuna se kapacitet poreznih prihoda. Taj kapacitet se računa kao, kao godišnji, dakle godišnji prosjek po glavi stanovnika i to pomični godišnji prosjek tokom 5.g. ubranih poreza na dohodak i to čak uvećan za maksimalnu, teorijski maksimalnu stopu prireza, bila ona uvedena ili ne, to je dakle porezni kapacitet svih naših općina.

Referentna vrijednost tih kapaciteta za općine je međutim 150% prosjeka na teritoriju RH. Prema istom članku Zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave općine imaju pravo iz famoznog Fonda za izravnanje koji je sada dakle prešao na teret državnog proračuna općine dakle imaju pravo na razliku između svog vlastitog poreznog kapaciteta i tog referentnog koji iznosi 150% prosjeka. Mi dakle ne implicitno nego eksplicitno u slovu zakona, u slovu zakona dakle, Zakona o financiranju lokalne i regionalne samouprave mi zapravo priznajemo da općine u stvarnosti ne mogu funkcionirati ili za njihovo funkcioniranje treba barem, barem 150% prosjeka, državnog prosjeka. I na kraju reći ću još ovo nadovezujuć se dijelom na izlaganje kolege Pupovca. U Zakonu o lokalnim izborima u čl. 104. u st. 1. piše, evo citirat ću: Broj članova predstavničkog tijela iz reda pripadnika pojedine nacionalne manjine utvrdit će se tako da se udio pojedine nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu te jedinice pomnoži s brojem članova predstavničkog tijela, a dobiveni broj zaokružuje se na cijeli broj bez decimalnog ostatka. Ovo bez decimalnog ostatka u stvarnosti vam znači kolegice i kolege da se taj dobiveni udio ili zajamčeni broj mjesta za pripadnike nacionalne manjine u predstavničkom tijelu taj se dakle decimalni broj zaokružuje na niže. Takva je primjedba došla i u javnom savjetovanju. Predlagatelj zakona se međutim u javnom savjetovanju očitovao na način da se ta primjedba odbacuje pozivajuć se na jednako tako upitnu odluku ustavnog suda još iz 2013.g. Podsjetit ću da je na to, na tu činjenicu, na takvo neprilično i cinično zaokruživanje ukazala već javna pravobraniteljica u svom godišnjem izvješću za 2017.g. Dakle u preporukama u tom izvješću za 2017.g. društvena pravobranitelja, pravobraniteljica ukazuje upravo na to na zaokruživanje na dolje. Mi i danas na isteku 2020. još uvijek mislimo da imamo pravo prema samima sebi i prema našim sugrađanima, pripadnicima nacionalnih manjina, biti toliko cinični da njihov udio izražen u decimalnom broju snižavamo na niže i da ostajemo pri tom i da na tome inzistiramo.

Danas smo na početku rasprave i svi na neki način koristimo se brojevima, pa ću ja krenut s tim podacima. Dakle, danas u Hrvatskoj postoji 428 općina, 127 gradova, 20 jedinica područne i regionalne samouprave odnosno županija, tu je naravno i Grad Zagreb koji kao glavni grad ima poseban status županije, sveukupno 576 jedinica lokalne i područne samouprave. Zašto govorim o ovim brojevima? Čuli smo iz prethodnih rasprava, dakle tu počinju i završavaju sve špekulacije opravdanosti ili neopravdanosti ovakvog teritorijalnog ustroja RH. Ako se vratimo u prošlost, a mislim da je dobro se vratit i u vrijeme stvaranja neovisne i slobodne države Hrvatske važno je istaknut podatak da uspostava ovakvog sustava koji s više manjih izmjena u kontinuitetu traje do danas zapravo je započela '92.g. Tad je postavljen temeljni zakonodavni okvir. Tu je važno istaknuti i '93.g. kad je na snagu stupio zakon koji je uredio teritorijalni ustroj, samoupravni djelokrug, izborni sustav i način financiranja lokalne samouprave. Tad su provedeni i prvi lokalni izbori. Ovo ponavljam iz razloga što je bitno prisjetiti se temelja današnje države, vremena i ratnih okolnosti u kojima je ona nastala. Upravo te okolnosti često zaboravljamo, a važno je o tome vodit računa jer su ti tek tad ustrojeni gradovi i općine u samim počecima morali sučeliti s brojnim problemima pokretanja mehanizma za uspješno vođenje grada i općine. Od praktično nepostojećeg ustroja, kadrovske i svake druge infrastrukture, nedostatnih prihoda, ratnih okolnosti, uništene socijalističke industrije koja je gašenjem jugoslavenske države već samim time bila osuđena na propast, u takvim vremenima i okolnostima iz godine u godinu više ili manje uspješno su stasale sve današnje lokalne samouprave. Mnogi današnji gradovi i općine izrasle su iz nekadašnjih mjesnih zajednica, neke od njih s malim brojem stanovništva, ogromnim područjem kojim je trebalo smisleno upravljati. I ovo govorim iz razloga što u Hrvatskoj kroz sve ove godine naročito u zadnje vrijeme, a u kontinuitetu, vidjeli smo i svjedočimo tome, i danas traje rasprava koja pokušava pokrenuti reorganizaciju sustava lokalne samouprave. Zagovornici takvih ideja predlažu ukidanje gradova i općina, pa pojedinih županija, uglavnom predlažu promijene modela upravljanja zemljom i mislim da je to opasno. Njihove insinuacije koje plasiraju u javnost su neefikasnost, premali razvojni potencijali, prevelika složenost, nedovoljna stabilnost, neracionalnost, ističu čitav niz teza koje smo i tu mogli danas čuti, pa čak i onu da je današnji ustroj povijesno romantičarska ideja prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, osobno sam to puno puta čuo, evo od prof. Koprića na njegovim predavanjima. Činjenica je da današnji ustroj podsjeća dijelom na povijesne teritorijalne jedinice koje su kroz hrvatsku povijest na ovaj ili onaj način zadržale svoj kontinuitet.

One pokazuju drugačiju sliku i pobijaju sve ove teze. Od prvog dana uspostave sve do jedne novoustrojene lokalne samouprave bez obzira na veličinu spremno su pokrenule svoj razvoj. Pa i kad spominju efikasnost postavlja se pitanje što je dokaz te efikasnosti? Nisu li dokaz tih efikasnosti desetine novoizgrađenih dječjih vrtića, stotine kilometara izgrađenih ili obnovljenih ili nerazvrstanih cesta, stotine kilometara kanalizacijskog vodoopskrbnog sustava, novoizgrađene škole, školske sportske dvorane, organiziran javni prijevoz, projekti zaštite okoliša, ustrojene su zdravstvene ustanove, novoizgrađena potrebna infrastrukture, briga za sve dobne skupine stanovništva, poticaji za razvoj gospodarstva, stotine milijuna EUR-a privučeni su u razvoj i uloženi u sredstva iz europskih fondova na područjima JLS-ova. Možda neki volonter? Il su to odradili načelnici i gradonačelnici, vijećnici u gradskim i općinskim vijećnicima, djelatnici gradskim uprava? Tu su i desetine stotina tisuća stranica projektnih dokumentacija. Prostorni planovi u svim općinama i gradovima diljem RH. Tisuće i tisuće zemljišnih čestica, svjedoci smo nesređenog katastra i gruntovnih knjiga u RH. Možda neki volonter? Možda onaj vijećnik čiji broj ćemo smanjit? Možda tih par milijuna kuna koje ćemo uštedit u državnom proračunu zato što ćemo nekoga ukinut? Ovako bi mogao nabrajat stvarno u nedogled.

No u konačnici ono što je dobro i ono što se uvijek pokazalo kao najbolje je procjena građana. Građani su ti koji ocjenjuju rad i nas ovdje u saboru i onih dole po gradovima i općinama. Pokazalo se to i na prošlim izborima i na pobjedi HDZ-a u konsolidiranju ove vlasti, a rezultati takve pravilne odluke su evo i Pelješki most, sredstva iz europskih fondova, pa i promjene i izmjene zakona, sve ovo što se događa na području čitave RH. I prije nego što krenemo na meritum ovih izmjena i dopuna zakona, nisu toliko velike, nisu toliko krucijalne činjenica i nemamo o njima previše prostora za raspravljati, al treba istaknuti neke stvari i osvrnuti se na te teze silnih kritičara današnjeg ustroja lokalne samouprave koje govore o slabim razvojnim potencijalima JLS-ova. Čitava Hrvatska svojim geostrateškim položajem, sa svojim prirodnim resursima, ekonomskim potencijalom je ogroman resurs. I taj, takav resurs jedino možemo iskoristit na ovaj način zajedno u sinergiji i te male općine i toga grada i vlade i ministarstava i nas ovdje u saboru.

Promjenama su limitirane visine naknada troškova vijećnicima, te predstavnicima predstavničkih tijela. U konačnici, ja ne vidim apsolutno niti jedan razlog da se ne prihvate ove izmjene, a efekat samih izmjena moći ćemo prosuđivat tek nakon njegove primjene u druge polovice iduće godine. Moram upozoriti na pokazatelje učinkovitosti kvalitete upravljanja lokalnom samoupravom.

Brzopletim, površnim, nepromišljenim izmjenama zakonske regulative samo je Gorski Kotar tada ostao bez 52 milijuna kuna izvornih sredstava. Od ovog udara uz sva nastojanja današnje vlade poput kompenzacijskih mjera, sredstava za zimsku službu, raznih pomoći goranskim općinama i gradovima, one se nisu ni do danas oporavila, a demografska desetkovanost sve je izraženija. Dogodilo se upravo ono na što smo upozoravali za ovom saborskom govornicom. To je taj apsurdni kriterij indeksa razvijenosti koji se računa po glavi stanovnika. Danas u RH postoje gradovi i općine do 10.000 stanovnika koji imaju proračun veći i od stotinu milijuna kuna, koji imaju brojna trgovačka društva gdje je načelnik i gradonačelnik predsjednik skupštine tih društava. On potpisuje fiskalnu odgovornost i smatram, evo ministre nadam se da ćete uvažiti prijedlog da zamjenika koji je predviđen ovim prijedlogom zakona i trebalo bi ga birati predstavničko tijelo, imenuje upravo taj neposredno izabrani gradonačelnik. iz tog razloga jer je on odgovoran za proračun koji se donosi, za svaku kunu iz tog proračuna i mislim da je to dobro rješenje i da je prihvatljiv prijedlog, a vidim da je i više govornika o tome ovdje govorilo. Isto tako ukoliko je moguće nek se razmisli i ovaj drugi kriterij koji se odnosi na broj stanovništva [[Upadica: Hvala]] od 35.000 stanovnika, da završim s time, budući da postoje općine i gradovi koji upravljaju zaista ogromnim resursima, velikim sredstvima [[Upadica: Hvala]] i mislim da je tu dovoljan suport i još jednom … [[Govornik se ne razumije]] Hvala. Slijedeći Klub zastupnika je onaj IDS-a, a govorit će poštovani zastupnik Marin Lerotić, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom. Danas su pred nama izmjene i dopune zakona za koje smo prema najavama iz vlade očekivali nešto revolucionarno odnosno potpuni zaokret. Međutim, kad smo mi to dobili na stol, kad smo mi to pročitali, mislili smo da smo dobili krive papire. Gdje je taj revolucionarni zakon zbog kojeg će naši građani živjeti bolje i što je to reformsko u ovoj reformi? Reforma bi valjda trebala značit da će život građana u našim gradovima i općinama biti bolji. Međutim, treba im jasno reći da se to neće dogodit. Ozbiljna reforma znači kombinaciju strukturnih i funkcionalnih mjera koje se provode periodično jer tako to rade razvijene zemlje koje te promjene provede gotovo svako desetljeće. A šta mi točno pokušavamo? Vidjeli smo u ovih malo manje od 3 sata da to ne zna nitko, ni oporba, a niti jedan dio vladajućih. Sve skupa izgleda kao da vlada želi donijeti neki zakon kako bi ispunila kvotu i stavila kvačicu, a to što se tim zakonom ništa značajno nije promijenilo, to što se ne zna kako će sve to izgledati u praksi, hoće li uopće donijeti neke značajnije promijene i neki napredak za naše građane, to kao da nema veze. I to je veliki problem koji se ne mijenja godinama. Spektakularne najave vlade kako će se uštedjeti jako puno novaca, kako općinski načelnici i gradonačelnici gradova s manje od 35.000 stanovnika od narednih lokalnih izbora iduće godine više neće imati zamjenike, kako će se broj vijećnika i zastupnika u općinskim i gradskim vijećima i županijskim skupštinama smanjiti za 10% možda dobro zvuči kad se ovako nabraja, ali suštinski to je mazanje očiju. Najavljuju se ogromne uštede, ali kolike su te uštede, minimalne ili nikakve. Opet se grebe isključivo po površini, a problemi ostaju. Što se tiče promjena da se ukidaju zamjenici, jedno pitanje tko će zamijeniti gradonačelnika ili načelnika ako ne mogu obavljati dužnost na neko određeno vrijeme? Zakon kaže, privremeni zamjenik iz redova članova gradskog odnosno općinskog vijeća. Hoće li to u praksi biti kvalitetno izvedivo rješenje, to nam tek preostaje vidjeti jer činjenica je da je zamjenik sigurno bio više upoznat i involviran s poslovima vođenja općine odnosno grada. I osim toga, gradonačelnik koji je direktno izabran i dobio povjerenje građana da vodi grad odnosno općinu u naredne četiri godine na taj izbor tog zamjenika nema apsolutno nikakav utjecaj, čak ne može niti predložiti kandidata iz redova vijećnika što znači da se u toj situaciji vraćamo na ono što sam rekao i u replici, 15 godina unazad. Može se dogoditi da kandidat koji nije dobio povjerenje građana za upravljanje gradom, a nastavio je djelovati u gradskom ili općinskom vijeću, sutra preuzme upravljanje nad gradom ili općinom. Pa se pitamo gdje je tu volja birača? Gdje je toj osobi izborni legitimitet? Gradonačelnik kao predstavnik izvršne vlasti uz ostalo snosi i fiskalnu odgovornost, ne znam jeste li to uzeli u obzir prilikom pisanja zakona, ali definitivno ste trebali jer ovo može dovesti do brojnih problema i vrlo vjerojatno ćemo to vidjeti u budućem razdoblju kako ste naveli kolega nakon 5. mjeseca. Mi jesmo za racionalizaciju i jesmo za uštedu u lokalnim proračunima, ali ništa od toga ne može ići na uštrb funkcionalnosti i efikasnosti što bi moglo utjecati na život građana, a po nama se ta funkcionalnost ovim izmjenama i dopunama dovodi u pitanje. Ako u gradu koji nema zamjenika se gradonačelniku nešto dogodi zbog čega on nije u mogućnosti upravljati gradom, tko ima izborni legitimitet predložiti osobu koja će njega zamijeniti osim njega samog? Stoga predlažemo i to smo napisali amandman da gradonačelnik u roku od 30 dana od stupanja na dužnost predloži vijeću osobu koja će ga zamijeniti u slučaju njegovog odsustava iz redova izabranih vijećnika do povratka gradonačelnika na dužnost. Ove izmjene neće donijeti ništa, a mogu svašta zakomplicirat i to je sukus ove reforme. Bojim se da tu improvizaciju i površnost koju nažalost zadnjih dana gledamo i upravljanju pandemijom može prepoznati se baš u svemu što dolazi od Vlade, uključujući i ovaj zakon. Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-a i nezavisnih zastupnika u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Predrag Štromar. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo o jednom izuzetno bitnom pitanju, a to je funkcioniranje jedinica lokalne samouprave i regionalne uprave. Općine i gradovi pa i županija su izvršna vlast koja su najbliže našim građanima. Najviše građana upravo treba usluge i općina i gradova i županija i nama mora biti od interesa da stvorimo tako funkcionalne općine, gradove i županije da građani mogu koristiti uslugu brzo, efikasno, kako god je moguće digitalno bez odlazaka na šaltere i bez dugog čekanja. Efikasnost nam mora biti na prvom mjestu. Ovim izmjenama zakona to sigurno ne dobivamo i ja sam svjestan da ne možemo mi par mjeseci prije lokalnih izbora ići u velike promjene, a i velike promjene su potrebne. Potrebne su i jako ih je teško provoditi jer i u ovom Saboru imamo dosta načelnika, gradonačelnika, imamo ljudi koji znaju kako se funkcionira, ali obično kad treba nešto i reformirati onda su tu i otpori. I zato bi mi trebali iduću godinu donijeti potpuno nove zakone koji bi se primjenjivali 2025. godine, ali da se već iduće godine znaju sva pravila igre i prilikom izbora kako će se održavati '25. kako će funkcionirati načelnici, gradonačelnici, župani, tko će ih mijenjati u nekim slučajevima, koliko ćemo imati vijećnika u pojedinim općinama, kako će se oni birati trebamo već sad razmišljati o tome. Želimo da građani imaju veću slobodu izbora, to možemo samo ako imamo preferencionalno glasanje. Ja sam siguran da ne možemo uvesti to glasanje za iduću godinu, a 2025. preferencionalno glasanje bi omogućilo našim biračima da si sami izaberu ljude koji će biti u vijećima i skupštinama i koji će odlučivati o onim mnogim aktima koji su jako bitni za naše građane od komunalne infrastrukture, od komunalnih usluga, od školstva, od osnovnoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog, vrtići. Imamo jako puno stvarno stvari o kojima odlučuju jedinice lokalne samouprave. Druga stvar su ne samo preferencionalni izbori tu su i spajanje općina. Mi bi trebali nagraditi sve one općine koje će se u sljedeće četiri godine spojiti, naravno i uz referendum, a da to prihvate načelnici, gradonačelnici i za pet godina imamo izbore za veće općine i gradove i to u prvom koraku dobrovoljno. Vi sigurno svatko u svojoj sredini imate nekoliko općina za koje znate da puno teže funkcioniraju sami, a kad bi se spojili bi bolje funkcionirali. Kod mene u Varaždinskoj županiji na jugu postoje tri općine to su Breznica, Visoko i Breznički Hum i kad god s tim ljudima razgovaram i političarima i građanima oni smatraju da bi to trebala biti jedna općina. Pa hajmo ih nagraditi onda sa sredstvima decentraliziranima sa 50% više u proračun ako se oni spoje pa da naprave jedan vrtić u centru te tri sadašnje općine i da naši građani imaju onda od toga koristi. Ajmo pokušati i mrkvom ne samo batinama. Financije su jako bitne, nema ovdje gradonačelnika Koprivnice koji je o tome govorio i kritizirao kako u zadnje tri godine se ništa ne radi da općine imaju više novaca. Baš suprotno, 2014. je vlada SDP-a donijela odluke gdje su se srezali skoro sva sredstva iznad nekih normalnih sredstava u općinskim i gradskim proračunima, a unatrag tri godine su ta sredstva izdašno povećana, puno veći dio poreza na dohodak se prelijeva u općinske, gradske i županijske proračune i mogu načelnici, gradonačelnici sa svojim vijećima realizirati puno više nego što se to ikada moglo. I na tragu sam toga da i porez na dobit, jedan dio poreza na dobit mora biti dio prihoda jedinice lokalne i regionalne samouprave. Pa zašto? Time se natječu onda načelnici, gradonačelnici, župani, stvaraju bolje poduzetničke uvjete i privlače poduzetnike kod sebe i kod njih grade i rade industrijske zone, svoje pogone i tamo zapošljavaju i time dodatno povećavaju ukupni gospodarski rast cijele države, a konkretno u toj općini se vidi onda i prihod.

Ja bi ga produžio na pet godina, ali bi mogao načelnik koristiti samo dva mandata, biti načelnik u dva mandata. U tih 10 godina svaka ideja ako si sposoban načelnik može se pretočiti u realizaciju u konkretan doprinos društvenoj zajednici. Godinama pričamo o reformama, rezovima, birokraciji koja nam je sve veći teret pa idemo onda i djelovati. Država bez šaltera, biljega, hrpe papira država je koja ima potencijal, a ovo nam je možda i zadnja prilika iduća godina da reformiramo općine, gradove i županije. Mi smo uputili na ovaj postojeći zakon jedan amandman jer nam nije jasno tko će mijenjati načelnika, gradonačelnika koji nema zamjenika u slučaju da se razboli i da ga mjesec dana nema na poslu. Vijećnici među sobom? Mislim da to nije u redu nego gradonačelnik, načelnik mora sam izabrat jednog od vijećnika koji je izabran voljom naroda da ga mijenja u takvim situacijama. Uvijek se treba nešto potpisati, uvijek se treba nešto odlučiti, ali to ne bi bile one krucijalne stvari proračun za iduću godinu ili početak neke velike investicije nego onaj redoviti posao koji se mora obaviti. Onda moram još nešto reći oko zapošljavanja, prozvan sam danas kako sam imao puno ljudi zaposlenih u županiji, pa je došao novi župan sa posebnom savjetnicom koja je kao volonterka, smanjio se broj tih zaposlenih. Da, ali se ne vidi koliko se povećao broj zaposlenih u raznim agencijama i u novootvorenima, u domovima zdravlja, u zavodima za javno zdravstvo. Pa posebna savjetnica veli ja sam volonterka, da sa nekoliko tisuća u županiji, ali sa nekoliko puno tisuća u jednoj agenciji koja je otvorena i tamo je zaposlena. Njezin muž isto na neki način je uhljebljen tamo. Hvala. Sljedeći klub zastupnika je onaj Domovinskog pokreta u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Penava. Izvolite.

S obzirom na materiju koja je pred nama i ispred kluba Domovinskog pokreta iznijet ću sljedeća stajališta i zapravo mišljenja da predložene izmjene predmetnog paketa zakona su u svojoj osnovi kozmetičke naravi usmjerene ka predstojećim lokalnim izborima i sasvim neusklađene sa aktualnim trenutkom u kojem se RH nalazi. I stoga nam nikako nije jasno zašto se izradi ovoga prijedloga izmjena zakona nije pristupilo na jedan sveobuhvatniji, temeljitiji način sa puno jačim paketom prijedloga ne samo u smislu ovih zakona nego cijelog jednog paketa koji se oslanja na tematiku rada jedinica lokalne samouprave koji bi u konačnici doveo do suštinskih pomaka na terenu. Čuli smo na kraju i piše i u očitovanju ministarstva na raspravu ovoga paketa koji je javno dostupan gdje ste se referirali i rekli da nije tema da bi se zahtijevala puno širi pristup da bi se neke stvari riješile, međutim meni doista nije jasno koje je to vrijeme kada će to biti pogodno jer bojim se da ono što je aktualno to je samo jedna činjenica da Hrvatska osobito jedinice lokalne samouprave toga vremena više nemaju. Da je tome tako treba poslušati malo teren, a kada pogledate malo što teren govori, on govori da će vrlo skoro pa možda i sada u trenucima dok razgovaramo, dok mi ovdje raspravljamo da će stvari otići toliko u krivom pravcu da se više neće pitati ni izvršnu vlast odnosno Vladu RH niti bilo koga od nas ovdje u Saboru jer se vitalni kapaciteti naših jedinica lokalne samouprave prazne i devastiraju takvom brzinom da se bojim da je vrlo velik broj njih prešao onu točku bez povratka, onu liniju kada je trebalo zauzeti puno čvršći radikalni stav, biti puno hrabriji, a mi smo to nažalost propustili napraviti. Nažalost to dovodi do urušavanja sustava. Nekima ja znam da će se činiti i promašena tema, međutim ja mislim da smo mi danas trebali razgovarati o neki dan je bila emisija o Karlobagu načelnik Općine Karlobag i njegovim suradnicima i grčevitom pokušaju nešto što bi možda prije 15 godina izazvalo ruglo pokušaju da sva sredstva koja ima zapravo plasira u zadržavanje ljudi kroz osmišljavanje novih radnih mjesta. Pričali smo evo kolega Klarić se dotaknuo infrastruktura, vrtići, ma da sve je to bitno, međutim ja sam davno konstatirao da bi tako rado zamijenio sve ceste, sve fasade koje imamo u gradu nove, a da te ceste budu prašnjave i pune djece.

I mogu redom od Bjelovarsko-bilogorske županije sa 133 na 106 20% stanovništva izgubljeno i tako redom preko Siska, preko Primorsko-goranske, Karlovačke o Slavoniji da ne pričam. Nažalost na to neslavnom vrhu nalazi se Vukovarsko-srijemska županija čiji pad je s 205.000 na 151.000 po procjeni, znači nagodinu kada se popis bude radio to će biti debakl takvih razmjera da se naprosto čovjek pita što mi to radimo. Danas je taj postotak gubitka stanovništva 26% Nije da nije bilo prijedloga, išlo se u smjeru, ja moram pohvaliti Vladu u jednom dijelu barem kada je Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vukovar u pitanju to je dio mjera koje smo formirali ka dovođenju državnih poduzeća, pa su otvoreni pozivni centri Knin-Vukovar, bio je u planu i Gospić Hrvatskih pošta, HEP-a, međutim tu se stalo. Apelirao sam, pričali ste i sami koliko imamo bogatu državu, međutim šta vrijede šume kada šumama raspolažu i iza raspodjela tih sirovina stoje interesne skupine. Što vrijedi bogatstvo rijeka kad sirovinu iz tih rijeka u vidu šljunka, pijeska ne možemo eksploatirati za razliku od okolnih država. Imali smo inicijativu u Vukovaru vezano za izgradnju hotela, investicije vrijedne 180 milijuna kuna ne ide, ne znam zašto, ali evo ne ide. Imamo rampu upravo od Vlade RH. Doveo sam u Vukovar gospodina Darka Pervana čovjeka teškog četiri milijarde eura, kralja svjetske industrije drvenih podnih obloga, htio je čovjek uložiti novce, ne može pokraj mafije, pokraj struktura koje vladaju ovom državom u pozadini iza svih politika, ne pripadaju nikome zapravo svi njima pripadaju, čovjeku je spuštena rampa, ne možeš imati četiri milijarde kuna, ne možeš imati 1800 licenciranih patenata imati, now how kapital tržište, to ti nije dovoljno u ovoj državi. Imali smo ideju sa novim Zakonom o poticanju investicija u Vukovaru, nažalost taj zakon je potreban puno gradova i općina, volio bi da nije, nismo ga uspjeli progurati. I onda se mi bavimo čitajući ovaj zakon koji ima dobrih strana, ali ispada da je glavni problem u zamjenicima načelnika, gradonačelnika i župana i u broju odnosno broju članova gradskih vijeća, gradskih, općinskih i županijskih skupština. Mislim da to nije tako, mislim da je ovaj pristup duboko kriv, da je aktualan trenutak zahtijevao od nas puno šire poimanje politike države, državotvornosti, opstanka jel doista mi u ovom današnjem trenutku govorimo o opstanku. Svi pokazatelji idu u tom smjeru, ali evo mi se sukladno slušajući rasprave i gledajući ovaj prijedlog koji je pred nama, mi se bavimo koje nisu nevažne, one su važne, međutim po razini prioriteta one su ipak daleko negdje ispod. I jedini zaključak koji mogu izvesti je i pitanje koje se nameće, očekuje li netko da će od ovoga biti bolje? Naravno ovo ni nije bit samih ovih zakona, oni ne mogu sami po sebi ispravit stvari, ali da je trebao sveobuhvatniji pristup to definitivno. Slušao sam i kolegu Radina, imam još nešto vremena, i moram reći da mi je žao što niste uvažili prijedloge Udruge gradova jedne kvalitetne udruge gdje su doista struka prevladava, puno kvalitetnih prijedloga je bilo i trebalo ih je poslušati. Ono što vezano za kolegu Radina, što mi je malo nevjerojatno, svi smo mi za jednakost i ono zašto ja volim prirodne znanosti, matematiku, je što je u matematici znak jednakosti jednoznačan, zna se šta je jednako, ako smo jednaki onda smo jednaki. Međutim, kad uđemo u sferu filozofije onda odjednom se uvede pojam „pozitivne diskriminacije“ Čekajte, ako je pozitivna diskriminaciju onda ako je tu neko diskriminiran onda više nismo jednaki. Međutim, ta sintagma se dugo i uspješno provlači kroz političku sferu u Hrvatskoj i to također nije dobro. Odredba glavna budući mi curi vrijeme i što ću reć da mi je posve neprihvatljivo i jako loš iskorak, a i je zapravo bit ovog zakona da ste zamjenika gradonačelnika, znači izbacili kao predstavnika izravno izabrane, izabrane izvršne vlasti i s tim činom, po meni, napravili jedan korak unazad jer mislim doista [[Upadica: Hvala]] da su ove mjere koje su dosad bile bile izuzetno kvalitetno i da je ovo korak u pogrešnom smjeru.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Pa evo danas smo pokrenuli jednu značajnu raspravu oko jednog vrlo bitnog zakona za funkcioniranje RH, pogotovo onih nižih upravnih dijelova kao što su općine, gradovi i županije. Slažem se da ima nekih dobrih stvari u zakonu, no generalno zakon, a neću reć da je loš, nego neće polučiti ono što bi takav zakon trebao polučiti. Smatram i da vrijeme 6. mjeseci pred lokalne izbore nije dobro za donošenje ovakvog zakona, trebalo ga je donijeti barem godinu dana prije, pa da se one koji će izlazit na izbore, kandidirati se, bilo pojedinačno, stranački ili na bilo koji drugi način, znaju pripremiti kako bi polučili što bolje rezultate. Nažalost, ovaj zakon se sakriva iza krinke uštede, racionalizaciji. Pa kada smanjujete članove predsjedničkih tijela kojih ima preko 8.000 za 10%, svi ste svjesni da to nije neka značajna racionalizacija. No međutim, ono što je loše u ovome je micanje zamjenika gradonačelnika, načelnika, župana i svi oni koji duže vremena djeluju u upravi, koji funkcioniraju, slušaju i znaju kako rade udruge, pa znaju da i udruge „Ptica pjevica“ imaju predsjednika i zamjenika ili dopredsjednika. Kada taj predsjednik tj. prvi čovjek koji upravlja nekom udrugom, u ovom slučaju općinom, gradom ili županijom, zbog nekih razloga bude spriječen normalo da ga zamjenjuje onaj koga je on izabrao i onaj s kojim je išao u kampanju, onaj s kojim je predstavljao programe na temelju kojih je dobio izbore i onaj kojega je stavio na listu pokraj sebe da bude odgovoran s njim za vođenje jedinice lokalne i regionalne samouprave i za predstavljanje svojih rezultata na kraju izbora građanima tj. podnošenje računa. Mi ovdje na neki način brkamo razine vlasti, pa dolazimo u priliku da bi zakonodavna vlast trebala izabrati onoga tko će mijenjati direktno izabranoga u izvršnu vlast, što smatram da nikako nije dobro. Jasna je intencija ovoga, vodi se voda na jedan mlin, a ja vas pitam gospodo kada je voda na jednom mlinu, ostali presuše, zatvorit će se, što će biti s ovim mlinom kad se pokvari? Normalno da neće funkcionirati ono što bi trebalo. Smatram da je ovaj zakon trebalo daleko bolje pripremiti, da on treba bit nadstranački jer bi se trebao raditi za neko duže vrijeme i da ćemo s ovim napraviti jedan korak unazad jer sve te uštede će past u vodu samim peglanjem i poravnanjem nakon izbora. Jasno vam je da uhljebljivanje koje je u Hrvatskoj izgleda normalna stvar će i dalje djelovati, ono djeluje i dalje će djelovati. Ja ću krenut od jednog svog primjera, znači ja dolazim i rođen sam u gradu Kutini. Mi u Kutini imamo na vlasti HDZ i HSLS, dva zamjenika gradonačelnika i uz to smo nakon njihovog izbora još dobili pročelnika ureda gradonačelnika, znači nisu mu bila dovoljna dva zamjenika nego još treba i pročelnik ureda gradonačelnika. Ista takva situacija je u Sisačko-moslavačkoj županij gdje je župan Ivo Žinić, također HDZ koji mora imati iz redova HDZ obadva zamjenika, znači nije mu čak niti jedan dovoljan, koji ima minus u proračunu barem 300 milijuna kuna, spadamo u jednu od najsiromašnijih županija i najzaostalijih. U toj županiji ima jedan grad tj. općina, grad je Dvor, jedan moj poznanik je rekao to ti je grad u kojem se okreće autobus, a kaže supruga me je molila da ju vodim u Zagreb samo da gleda izloge da neće ništa kupit. Takav župan ima 300 milijuna kuna minusa. Čuli ste sigurno o mnogim njegovim glupostima koje je napravio u ovoj korona krizi, jednu je napravio i neki dan, pa ću govorit vjerojatno sutra o njoj. No to samo pokazuje da ovaj zakon neće spriječiti sve ovo što se dešava. A onda ću otići do drugog grada, drugi grad se zove Duga Resa, gradonačelnik je Tomislav Boljar iz HSS-a, zamjenica Katarina Srakovčić iz SDP-a i Miroslav Furdek iz HSS-a. Njegovi zamjenici su se odmah nakon izbora opredijelili da neće uzeti naknadu koja ih pripada, da ne kažem da ta naknada je gđi. Katarini duplo veća od primanja koja ona ima na svom radnome mjestu i odlučili su tu svoju naknadu koja nije mala negdje 2,2 milijuna kuna uložiti u djecu u svom gradu, u dječja igrališta, 17 dječjih igrališta, u informatizaciju dvije škole sa projektorima i laboratorijem za fotografiju i za jednu srednju školu koju imaju na području grada. Znači može se drugačije i po ovom zakonu jer sam zamjenik gradonačelnika i gradonačelnik biraju da li će primati naknadu ili ne, znači na njihovoj je savjesti da oni odlučuju o tome. Mi u ovom zakonu svakako moramo imati zamjenika gradonačelnika, načelnika, župana, ali možemo staviti u odredbe da on bude volonter, da ne prima naknadu do onog trenutka dok se ne aktivira kao zamjenik u spriječenosti gradonačelnika ili načelnika, što je vrlo logično i neće ništa drugo promijeniti osim onoga što izgleda da se ne želi ovdje, a to je da gradonačelnik sam izabere onoga tko će njega mijenjat, a što je logično i vi to jako dobro znate i u vašim gradovima će biti nezadovoljni jer neće moć birati onoga koga oni žele. Nažalost evo maloprije sam pročitao jedan citat tj. misao Cicerona koji kaže „što je bliži kraj imperije to su luđi njeni zakoni“, pa zar je to slučaj i ovdje kod nas? Sve luđe i luđe zakone radimo uopće ne razmišljamo o potrebama građana nego se razmišlja o potrebama stranaka, određenih grupacija, pojedinaca tj. onih koji imaju i tako previše. Kolega Hrebak je rekao, komentirajući ovaj zakon, ovdje obrazlažući da li raditi velike zaokrete tj. reforme u doba krize? Pa ili raditi pošteno reformu ili ju bolje onda ne raditi ako nije vrijeme za nju, a svako petljanje će nas skupo koštat. Normalno da ljudi obični koji izlaze ili uglavnom više ne izlaze na izbore neće proučavati ovaj zakon i da im je jednostavno svejedno kakav će taj zakon biti jer oni će rađe reć da ne idu na izbore da im je dosta svega toga, neki će pokupit svoje stvari i otići izvan Hrvatske u nekakav realniji sustav gdje se zna i pravda i pravica i tamo odgajati svoju djecu. Stanje na lokalnoj razini nam je katastrofalno, sjednite u auto, provezite se kroz slavonska sela, ne samo kroz slavonska, pa otiđite na Banovinu, kuće se same ruše od sebe, ljudi su otišli, neke ceste priroda zarasta i uništava, a to je samo plod politika koje se vode, znači loših politika.

Slijedeći je Klub zastupnika Centra i GLAS-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Uvaženi predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Počet ću od onoga što je rekao Dario Hrebak. Za njega je ovaj zakon mali korak koji ga veseli. Mali koraci su za male ljude koji za svoje sitne Judine škude čuvaju svoje stolice u društvu korumpirane i koruptivne većine. No drago mi je da je s druge strane Mišel Jakšić u ime Kluba SDP-a napokon počeo pričati o tome da nam je potrebna cjelovita, smislena reforma teritorijalnog preustroja u pravcu smanjenja broja županija, gradova i općina. Nadam se i očekujem da će SDP ostati u tome dosljedan, da neće sve stati na ovim riječima, da će kroz svoje javne politike zagovarati i pripremati provedbu ovakve teritorijalne reforme, bio bi to velik iskorak i promjena smjera u politikama SDP-a koji je nažalost od 2011. do 2015. imao priliku po tom pitanju poduzeti nešto, no nažalost nije napravio ništa. A sad da se vratim na vlastitu političku agendu. Kada sam predstavila svoj cilj i program rekla sam da državu čine institucije, prostor i ljudi. Institucije su nam slabe i neučinkovite, a sustav je osmišljen tako da pogoduje stvaranju i održavanju političke korupcije. Prostor kao jedan od najvažnijih razvojnih resursa je zapušten, devastiran upravo zbog lošeg upravljanja i lošeg planiranja u kojem često koruptivni interesi prevladavaju nad javnim interesom. Postojeća teritorijalna razmrvljenost upravo tome ponajviše i služi. Vidi se to na primjerima promjene prostornih planova u procesu kojeg ja opisujem kao Kuščevizacija Hrvatske, no takvih primjera je čitavo more. Jadran nije dovoljan da se napuni sa svim pričama o korupciji na lokalnoj razini, mahom iz redova HDZ-a. Da kažem nešto i o onoj trećoj komponenti, dakle institucije, prostor ljudi. Što nam je sa ljudima? Ljudi su zapravo najveći razvojni potencijal, no mi smo ljude otjerali, jer su izgubili povjerenje u sustav koji je duboko ogrezao u korupciju, te više ne jamči niti pravnu, niti socijalnu, niti bilo koju drugu sigurnost. I na temelju mog profesionalnog znanja i iskustva, tvrdim da korupcija svoje korijene ima duboko usađene u postojećoj mreži pretjeranog broja županija, gradova i općina. Kroz brojne pravne osobe koje osnivaju te iste županije, gradove i općine i s kojima upravljaju, korupcija se kapilarno širi i cvjeta. Jer sve ono što pojedini lokalni šerif ne može u svojoj županiji, gradu ili općini, može u nekoj odnosno u svakoj pravnoj osobi s kojom ta njegova lokalna jedinica vlada i upravlja, jer su te pravne osobe sasvim izvan sustava kontrole i nadzora bilo koje vrste. Postojeći teritorijalni ustroj i kažem pravne osobe koje lokalne jedinice osnivaju El Dorado su za lopovluk svih vrsta. I kada bismo pogledali kartu Hrvatske, pa je obojali crveno i plavo, s obzirom na lokalnu vlast koju pojedina lokalna jedinica ima, onda bismo shvatili dakle koliko je Hrvatska crvena koliko je plava. Zašto postoji takav politički otpor da se bilo što u Hrvatskoj suštinski mijenja? Pa zna se zašto. Postojeći teritorijalni sustav pažljivo je osmišljen kao bankomat za izvlačenje proračunskog novca za servisiranje stranačkih računa i što je neka politička stranka veća i jača, jače su i prihodi iz proračuna koji se crpi iz postojećeg teritorijalnog ustroja. Kako bi to rekao i opisao Hrebak, ali sve je pri tom po zakonu i transparentno. Da, doista je transparentno to se može provesti, no ja postavljam pitanje, je li pravedno? Je li pravedno prema onima koji javne proračune pune? E pa nije. Zbog poreznih i parafiskalnih nameta koji su uvedeni kako bismo mogli servisirati nabujali ujedno i nepotrebni neučinkoviti, često krajnje nesposobni, ali politički podobni i uhljebljen kadar, slomili smo gospodarstvo, a kad imamo slomljeno gospodarstvo u kojem uspijevaju samo oni poduzetnici koji su si dobri s nekakvim lokalnim pročelnikom javne nabave, slomili smo i sustav javnih usluga. Dakle slomljeno gospodarstvo ne može servisirati javne usluge koje bi uistinu služile građanima, a ne političkome establišmentu. I kad smo slomili gospodarstvo, slomili smo i sustav socijalne sigurnosti. Postavlja se pitanje što nam je činiti? E pa prije svega treba jačati one snage koje će kad-tad formirati drugačiji sastav Hrvatskog sabora, drugačiju parlamentarnu većinu, jer ova većina sasvim sigurno nikad nikakve reforme provesti neće. Teritorijalni preustroj trebao bi biti majka svih reformi, ali da bi ta reforma mogla biti smislena, da bi ona mogla postići svoj konačni cilj a to je bolji životni standard svih građana, ona ne može funkcionirati kao izolirani otok, nju mora pratiti porezna reforma, stvarna a ne kozmetička i uspostava učinkovitog i neovisnog pravosuđa. Ništa od navedenog nikada neće biti HDZ-ova agenda. Danas je i Dan borbe protiv korupcije, pa ću nešto reći i o tome. Prije godinu dana u okviru kampanje za predsjedničke izbore, kao dio mog predsjedničkog programa urudžbirala sam Hrvatskom saboru nacrt Strategije suzbijanja korupcije. Njen sadržaj debelo nadilazi spoznajne i druge kapacitete aktualnog ministra i ta strategija je nedostižna za provedbu dok je god ovakva parlamentarna većina, a ona ima pet poglavlja. Prva je puna fiskalna transparentnost, ali ne ovakva kakvu zagovara Dario Hrebak na lokalnoj razini, nego puna fiskalna transparentnost svih državnih tijela, svih ministarstava, svih javnih proračuna. Drugo poglavlje je pretvaranje postojećeg Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u puno jače tijelo, dakle davanje mišića, jačih mišića i ovlasti u prevenciji. Treće poglavlje otklanja slabosti u pravosuđu i to na temelju analiza koje proizlaze iz izvješća koja su nadležna tijela uputila Hrvatskom saboru [[Upadica Reiner: Možemo se vratiti na temu, ja bih Vas molio.]] Četvrto poglavlje je teritorijalni preustroj koji je povezan sa borbom protiv korupcije, a peti je reforma izbornog zakonodavstva. Rasprava o ovim poglavljima predstavljala bi pitanje definiranja smjera, kuda ide Hrvatska, a Hrvatska ne de nikud dok god ju vodi HDZ-e. Što nam je potrebno? Pa potrebni su nam okrugli stolovi, uvažavanje struke kojih je davnih dana dala svoje analize što je to potrebno činiti u teritorijalnom preustroju i u reformi lokalne samouprave.

Sada ćemo preći na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege.

Dakle mi smo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici apsolutno na stajalištu da je ovakav teritorijalni ustroj, možda bolje reć približno ovakav teritorijalni ustroj pogodan adekvatan u potrebama Hrvatske države i njenih građana. O političkom aspektu potrebe 20 županija i Grada Zagreba koji je po položaju županija uopće niti imam vremena niti imam potrebe ulaziti u političku opravdanost i gospodarsku i regionalnu opravdanost takvog ustroja područja jedinica područne odnosno regionalne samouprave, više ću reći nešto o potrebi ovakvog statusa jedinica lokalne samouprave. Kad sam maloprije rekao da je ovakav sustav i broj jedinica lokalne samouprave gotovo u cijelosti opravdan, pri tome sam prvenstveno mislio na te male općine za koje možda i uz potrebnu financijsku i gospodarsku analizu bi se moglo razgovarati, ali kažem to je vrlo mali broj općina.

O tome koliko je u malim jedinicama lokalne samouprave napravljeno u ovih 27 godina jako je dobro prije govorio gospodin Klarić i u dijelu prometne, društvene i komunalne infrastrukture. I da nije bilo tamo te male jedinice lokalne samouprave uz svo dužno poštovanje većih sredina, ta bi jedinica lokalne samouprave bila … [[Govornik se ne razumije.]] No o tome će biti vremena kada dođe rasprava kako je najavio gospodin ministar u onom dijelu u kojem se govorilo o funkcionalnom spajanju pojedinih jedinice lokalne samouprave odnosno o funkcionalnom spajanju i objedinjavanju poslova koji proizlaze iz djelokruga rada pojedine jedinice lokalne samouprave. Mi se često puta, ne mi nego zagovornici tog oštrog reza u dijelu osnivanja jedinica lokalne samouprave vezuju na položaj općina u vrijeme Socijalističke RH kada je 1990. demokratske promjene dočekalo 101 jedinica lokalne samouprave prijašnje skupštine općina. No zaboravlja se da je u to vrijeme bilo, ja imam podatak iz 1973. godine ali je relevantniji podatak kojega nisam uspio sada pronaći, pronaći ćemo i to da je u to isto vrijeme egzistiralo preko 4.000 mjesnih zajednica. Ne misli valjda nitko od nas da bi ukidanje jedne male općine tamo prestala potreba za onim poslovima koja su prije obavljale mjesne zajednice, a danas u velikom dijelu obavljaju jedinice lokalne samouprave. Zaboravlja se da su te mjesne zajednice koje su po određenim poslovima bile gotovo u rangu tih malih općina isto bile pravne osobe, isto su imale svoj račun, provodile su referendume na kojima su se ljudi izjašnjavali i omogućavali da se tamo neki projekti dovršavaju. S obzirom da nemam dovoljno vremena, kada govorimo o tom usitnjavanju jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, ja ću vas evo na brzinu podsjetiti što to znači primjerice u našim državama u okruženju.

Francuska 1.805 puta manje, Češka 1.600, Slovačka 1.700, Njemačka na koju se često puta pozivamo 7.100, Austrija 3.421 dakle od svih koje sam nabrojio prosječna jedinica lokalne samouprave u Hrvatske je najveća, najveća.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Kaže se da izreka govori da ako se neka laž ponovi više puta da će postati istina. I danas smo čuli ovdje riječ o lokalnim šerifima, ta stigma se često pojavljuje u javnost, a plasiraju je najčešće iz redova oporbenih zastupnika. Ja kao gradonačelnik malog grada uvjeren sam i kolege načelnici i načelnici koji ovdje sjede to ne možemo prihvatiti. Ako smo mi pod lupom javnosti, naše lokalne javnosti, medija, državnih tijela koja obavljaju kontrolu onda ne vidim mjesta za takvu kaubojštinu. A stvaranje nekakvog znaka jednakosti među nama da smo svi isti, odlučno kažem da nismo jer ako i postoji, recimo to tako takvih šerifa, oni kad-tad dođu do Remetinca. I Zato molim vaše mišljenje, da li se ovim zakonom [[Upadica Reiner: Hvala.]] daju neke ovlasti novim načelnicima i gradonačelnicima da provode svoju samovolju? Vi ste i postavili pitanje i dali ste odgovor.

I tada je u Hrvatskoj i na razini hrvatske politike uspostavljen konsenzus da se priđe izboru prvih ljudi, odgovornih ljudi, nositelja izvršne vlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave na način da … neposredno birani.

Uvaženi zastupniče. Ovdje je bilo govora da se zakon nije promijenio već 30 godina i zasigurno je da mi idemo u jedan iskorak i bolje je promjena bilo kakva nego nikakva i vjerujem da će u sljedećem izbornom ciklusu ili dva doći do one razine do koje želimo. Ovdje je isto tako važno naglasiti da mi baš u tim malim općinama imamo ljude koji su odgovorni, koji znaju transparentno koristiti novac za dobrobit mjesta odnosno općine, a meni se čini zapravo pa bi želio čuti vaše mišljenje da

Ozbiljne demokratske države svoju organizaciju, ustroj, djelokrug poslova lokalne samouprave rješavaju desetljećima. To nije projekt koji se rješava od izbora do izbora, dapače taj sustav lokalne samouprave mora biti definiran i treba biti vrlo pažljiv kada se pristupa njegovoj izmjeni. Evo stigao je ministar, pozdravljam ga, on je u svom uvodnom govoru rekao i najavio mogućnost funkcionalnog spajanja pojedinih jedinica lokalne samouprave čega ja jesam zagovornik. Ako u Hrvatskoj imamo, a imamo tri vrste gradova, imamo Grad Zagreb koji je po položaju županija, imamo velike gradove, imamo i obične dakle sve ostale gradove ja ne vidim razlog da se na sličnom djelokrugu poslova i ovlasti jedinica lokalne samouprave ne formira dvije ili tri vrste jedinica odnosno općina.

Uvaženi kolega. Dosta je isticati sam početak ovakvog ustroja i ono što je potrebno naglasit da veliki broj tih malih općina i gradova o kojima se najviše priča da bi trebalo spajat, ukidat ili nešto se upravo nalazi na onim područjima gdje su bila najveća ratna razaranja i koji još dan danas vape i za demografskom obnovom i svakom drugom obnovom. Nepotrebno je uopće promišljat o modelu da se te općine ili gradove ugase, dapače treba ih ojačat, fiskalno pojačat spoj određene njihove funkcije sa susjednim općinama i gradovima u cilju demografske obnove.

I uvodno i sada ste rekli sve, a s obzirom na dugogodišnji status vrlo iznimno uspješnog gradonačelnika Bakra, iznimno ste pozvani govoriti o ovoj temi. Upravo to što ste naveli da je u tim prostorima Hrvatske koji su zahvaćeni bili Domovinskim ratom, gdje postoji značajno smanjen broj stanovnika ukidanje i jedinice lokalne samouprave, kao posljednje brane koja štiti taj prostor, u njega ulaže kroz prometnu, komunalnu rekao sam i društvenu infrastrukturu već samim time to je razlog da ta jedinica lokalne samouprave opstane. Ali ona ne smije biti na teret drugih, nju možemo sredstvima koje građani stanovnici te jedinice lokalne samouprave izdvajaju za javne potrebe u Hrvatskoj u većem dijelu vrate njima kako bi tamo opstali. Ono što je rekao uvaženi demograf Anđelko Akrap je rekao ukidanje tih općina koje ste vi sada spomenuli, spomenuli bi predstavljali demografsku pustoš tog prostora. Poštovani kolega Bačić. Da, dobro ste rekli neki se samo načelno zalažu za decentralizaciju, a mi se stvarno zalažemo za takvu decentralizaciju koja će biti u interesu naših građana. Ako želimo zadržati ljude na tim područjima onda im moramo omogućiti da se oni sami bore za ono što su njihove potrebe i što je njihov interes. Ti načelnici tih općina zajedno sa svojim djelatnicima sami se bore realizirati one projekte koji su im najpotrebniji na tom području, surađujući sa svojim županijama, a isto tako sa državom. Bez njih na tim područjima bi se još manje ostvarivalo projekata i niko ne može tako dobro brinut za njih kao oni sami. Naravno da ovo nije kraj i da za onu ozbiljnu reformu se moramo pripremati duže i ona se ne radi preko noći. U uvodnom sam rekao da je decentralizacija spuštanje poslova javne uprave na razinu prebivališta građana koji tu javnu uslugu treba zadaća svake države i što je u tome država uspješnija ona je razvijenija. Decentralizirana država u pravilu se poklapa sa razvijenom državom i tu je vrlo važno nastaviti ovu decentralizaciju koju smo započeli. Upravo ovaj ministar u njegovom mandatu smo spustili poslove državne samouprave koji su se inače obavljali u županijama, ali su praktično one se rješenja i stavove o tome su doneseni na razini središnje države spušteni na razini županija. I ja očekujem nastavak te decentralizacije i prema županijama i prema gradovima.

Kada se uspoređujemo onda je stalno povika kako imamo previše gradova, općina i županija, ako se samo usporedimo evo sa susjednom nam Slovenijom onda ona ima 212 općina npr. sa upola manje stanovnika nego je to Hrvatska i 12 statističkih regija. Dakle, to govori, a znamo da je Slovenija i za vrijem bivše Jugoslavije isto tako razvijala upravo svoja mala mjesta i podizala industriju i disperzirala upravo u ta manja mjesta, manje gradove, manje sredine, a nije koncentrirala to na velikim središtima. Dakle, ova intencija koja se ovim zakonom postiže upravo da se razvija i cijela ravnomjerno cijela Hrvatska, a ne samo određeni centri. Evo primjer Njemačke recimo, Njemačka ima 83 milijuna stanovnika, ima 11.553 jedinice lokalne samouprave i njihova je prosječna veličina po broju stanovnika 7.100. Kada bi se od naših 555 jedinica lokalne samouprave sa strane stavio Grad Zagreb koji diže naš prosjek, koji diže prosjek onda dijelimo puno veći brojnik, kada bimo uklonili Grad Zagreb i podijelili onda ukupan broj stanovnika sa 554 imali bismo gotovo u stotinjak stanovnika prosječnu jedinicu lokalne samouprave koju ima Savezna Republika Njemačka.

Sada ćemo zastati sa ovom točkom jer je po običaju u jedan sat idemo na iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika i prva će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokrata govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici. Očekivano danas ću vam govoriti o rak rani hrvatskog društva, dakle korupciji koja izjeda i hrvatsko selo. Krajnje je vrijeme da Hrvatska uredi svoju poljoprivrednu politiku prije nego li nam i posljednji građanin ode iz ruralnog prostora raditi u Irsku ili Njemačku. Naime, tijekom proteklih godina hrvatska politika je bila sve samo ne jasna, transparentna i razumna. U ostalim državama članicama EU naši ljudi nalaze poslove upravo na istim takvim farmama i gospodarstvima iz kojih su iz Hrvatske bili prisiljeni otići. Poljoprivreda je svugdje u Europi ogledalo razvoja države, ali i odnosa same države prema selu. Ali ove opće poznate činjenica kao da ne dopiru do onih koji donose odluke. Što se to doista događa u našoj poljoprivredi? Kako je moguće da smo znajući vrijednost jedne od najvažnijih grana gospodarstva svake kulturne i razvijene zemlje toliko obezvrijedili poljoprivredu, time smo obezvrijedili i pošten rad. Sela nam ostaju prazna, ruralni prostor se zapušta od nekad bogatih sela prepunih različitih proizvoda, vrijednosti i bogatstava, mnogobrojnih obitelji u nepunih dvadesetak godina politika je stvorila tugu i jad. Evo npr. 2009. smo imali 65.000 obiteljskih gospodarstava koji su proizvodili hrvatsko mlijeko, a danas desetak godina kasnije ih imamo tek oko 4.000. ali nije to europski trend jer je ukupan broj krava na razini članica EU prošle godine povećan za 7%, a Hrvatska bilježi pad za 11% itekako je domaći zdravi proizvod traženiji i cjenjeniji nego ikad, a sigurnost hrane je prioritet europske politike. Samo Hrvatska jednostavno zatire sve ono što joj je priroda dala i što je hrvatski seljak uzgojio. A što su državne potpore učinile hrvatskoj poljoprivredi? 1% velikih koristi više od 40% potpora dok njih 5% proizvodi na polovici ukupnih obradivih površina u Hrvatskoj. Svjedoci smo kako se dodjela poljoprivrednog zemljišta kao najvažnijeg resursa u poljoprivredi provodi najčešće po političkoj liniji, tu je i šuma propisa koji tretiraju hrvatskog poljoprivrednika kao lokalnog kriminalca dok se bezobzirno pogoduje velikim sustavima i uvoznim lobijima. Pravo je čudo da na selu imamo preživjelih. Kod raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH dijelom obvezne natječajne dokumentacije bili su i gospodarski programi unutar kojih su prijavitelji bili dužni navesti postojeću poljoprivrednu proizvodnju kao i podatke o tome što će u proizvodnji povećati ukoliko dobiju zemljište u zakup. Nakon što su temeljem takvih obećanja sadržanih u samom programu i ostvarili prednost i ušli u posjed mnogi su postojeću proizvodnju ugasili, stoku odnosno krave rasprodali, proizvodnju mlijeka ugasili, obećanja o novouposlenim zaboravili i prešli na čistu ratarsku proizvodnju. Nekoliko bioenergana u Hrvatskoj opskrbljuje se silažnim kukuruzom uzgojenim na arealima plodnih oranica uzetim u zakup od RH, a sve na temelju gospodarskih programa u kojima je zakupac obećavao da će zemljište koristiti za povećanje proizvodnje mesa i mlijeka i dok se oni pravi stočari proizvođači mlijeka bore s problemima oko nedostatka zemljišta. Mnogi su svoje zemljište nakon što su potpisali ugovore sa RH suprotno odredbama ugovora o zakupu zemljište dali trećim osobama na korištenje jer sami niti nemaju mehanizaciju, a nemaju očito ni volje za radom. Neki su radno nesposobni, neki su umirovljenici no potpore ipak primaju. Čest je slučaj onih koji su nakon što su u zakup dobili državno zemljište koje je najčešće okrupnjeno, lako dostupno svoje privatno koje je sitno i zaraslo dali u zakup stočaru. Stočar nema izbora, do državne zemlje nije mogao doći pa je osuđen obrađivati sve što mu se ponudi kako bi on i njegovo stado preživjeli. Pojedini načelnici općina koji su u posjedu zemljišta u vlasništvu RH nikada nisu proveli pravilnik o revalorizaciji cijene zakupnine jer zašto bi sami sebi poskupili cijenu zakupa. Isti načelnici odbijaju provedbu natječaja za zemljište iako su svi ugovori temeljem kojih su u posjedu istekli. Mnogi zemljište uzeto u zakup ne obrađuju nego su ga dali drugome u zakup iako sam zakon, ali i odredbe ugovora kažu da je to zabranjeno. Poštovani, zar sve ovo nabrojano nisu dovoljno koruptivne radnje koje bi obeshrabrile svakog normalnog čovjeka za život i rad na selu. Izvolite.

Danas sam htio iskoristiti slobodni govor kako bi govorio o jednoj temi koja je ne politička odnosno minimalno je politička tema o kojima inače govorimo, radi se o povratu poreza za istraživanje i razvoj. Kroz povijest su razvoj znanosti i tehnologije bili temelj i pokretač razvoja, to je dovelo do rasta standarda ljudi, do društvenoga napretka i razvoja civilizacije. No što može učiniti politika? Ono što politika može učiniti jest potaknuti razvoj kroz porezne olakšice za ulaganje u istraživanje i razvoj. U Hrvatskoj je 2018.g. donesen Zakon o poticanju ulaganja, njime je propisano da će se poticati povrat poreza na dobit za ulaganja u istraživanja i razvoj. Nažalost, nakon toga 6 mjeseci se čekao pravilnik, no nakon toga je to dalje krenulo. Nažalost nisam mogao naći dobar dio podataka što je od tada napravljeno, koliki su iznosi na taj način uloženi, koliko je novca na taj način vraćeno tvrtkama, da li se znaju pozitivni primjeri koji proizlaze iz toga zakona. Također bi trebalo razmisliti da li se refundacije trebaju odnositi samo na porez na dobit ili se možda treba razmisliti o svim davanjima koje tvrtke daju državi, dakle o različitim doprinosima te različitim parafiskalnim nametima.

Povrat novaca za istraživanje i razvoj bio bi dobar za hrvatsko gospodarstvo, bio bi dobar za stopu zaposlenosti u Hrvatskoj, bio bi važan i za modernizaciju društva ali i države. No, uvijek to moramo gledati i sa jedne druge strane, humane strane, npr. razvojem znanosti i tehnologije pomogao bi se razvoj i lijekova za bolesti. Npr. u slučaju da se za pet godina od sada nađe lijek koji će spasiti živote, a u slučaju da smo imali brži razvoj znanosti i tehnologije, da je danas pronađen taj lijek na taj način bismo spasili sve one živote koji će možda biti izgubljeni od danas do npr. pet godina od sada. Na taj način razvojem znanosti i tehnologije spašavamo i ljudske živote, dakle postoji osim ekonomskog pogleda postoji naravno i taj jedan humani pogled. Pogledajmo samo napredak zadnjih 10, 20, 50 ili 100 godina koliko se promijenio život ljudi, koliko ljudi bolje žive, koliko je standard porastao, pogledajmo samo produljenje ljudskoga vijeka. Nekada je osoba već u 40.-im, 50.-im godinama to se već smatralo starošću, danas u Hrvatskoj, ali i u razvijenim zemljama ljudi u prosjeku žive gotovo 80 godina, a negdje i dulje od toga. Sav taj napredak naravno nije donijela politika, većinu toga napretka donio je upravo razvoj znanosti i tehnologije koje bi bilo dobro dalje poticati.

Izvolite.

Bilo je zgodno vidjeti premijera i ministre u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva na sjednici Vlade kako sjede u nacionalnim dresovima i time daju potporu Luki Modriću i ostalim srebrnim nogometašima. Svi smo tada podgrijavali njihovu euforiju, a oni su znali da ih cijela Hrvatska prati i to je bilo dobro. Ovaj ću govor održati u dresu zato što ću govoriti na temu ravnopravnosti spolova i to zbog uvažavanja, a ne iz sažaljenja. Mi u kolokvijalno zvanom ženskom klubu ni u jednom trenu nismo tražili nikakav popust na slabost niti smo ikad se nazvale ženskim klubom radi isključivog promicanja ženskih pitanja. Naša su pitanja sva pitanja o kojima raspravlja ovaj Sabor, a naša mjera su argumenti i borba za njih po ravnopravnim pravilima sa svakim drugim klubom. Igramo čvrsto, zaradimo i opomene, ali se dižemo i odgovaramo protunapadom, kontrom i protu kontrom, polukontrom kad god stignemo. O ravnopravnosti spolova možemo govoriti na akademskoj razini, možemo i u statistikama, ali ja ću danas to učiniti na jednom vrlo konkretnom primjeru. Naša državna televizija u svojim vijestima nema čak niti neki aktualno snimljeni gol, nego uz rezultat stavlja neku zamrznutu prastaru sliku s nekog bivšeg natjecanja koje s ovim današnjim nema nikakve veze. Znam da kafići ne rade, pa ne možemo očekivati gledanje tekmi u navijačkim kornerima, ali baš zato što smo svi u svojim domovima možda bismo mogli pogledati naše sportske heroje u svojim stanovima. Ali kolikogod vrtili nacionalne programe nema nigdje ničega. Pa nije moguće da Duvnjaka, Cindrića i Karačića nitko ne želi gledati. I evo nas na temi ravnopravnosti spolova kako je mi vidimo. Europsko nogometno prvenstvo upravo traje u Danskoj, ali ono nije muško nego žensko i da, naše djevojke su ispraćene kao autsajderice, bez ikakvih ozbiljnih šansi pa očito nijedna nacionalna televizija nije imala interes otkupiti ni sažetke, ni snimke, a kamoli izravne prijenose. U redu, sve je to razumljivo, ali sad slijedi ono zbog čega cijelu stvar treba ipak preispitati. Naše su cure dobro zapele i trenirale pa su prve tri utakmice pomele sve najveće favorite. U svakoj su se utakmici tukle gol za gol s jačima od sebe i redom ih pobjeđivale od autsajdera postale su hit europskog prvenstva s najvećim učinkom i plasmanom u drugi krug. Nisu tražile da ih pratimo jer su ženski tim, ali sada su zaslužile da budu primjer što je to ravnopravnost spolova kad se muški za tu poziciju netko izbori. A zapravo one se za tu poziciju uopće nisu izborile muški za taj ravnopravni status jel bi to značilo po nekom automatizmu. Ne. One su se izborile upravo ženski, a to znači da su iz pozicije podređenosti trebale i dvostruko više zapeti kako bi stigle do razine izjednačavanja sa jačim spolom. Pozivam HRT ili neke druge nacionalne televizije da otkupe utakmice za sljedeći krug jer je to možda sad i tržišno opravdano kada smo i onako svi kod kuće pa praćenje naših cura kako se bore i kako ginu za nacionalni dres može značiti i podizanje gledanosti. Volimo s pravom reći da su naši sportaši ujedno naši najbolji ambasadori, danas su to naše rukometašice, bore se do zadnje sekunde i ne žele kapitulirati pred puno jačima od sebe. Pobijedile su Mađarice koje su bile među favoritima, zatim i svjetske prvakinje Nizozemke, a sinoć su stavile i nad reprezentativkama Srbije. Zadnjih 15 min. primile su samo jedan jedini gol, a to znači da iz njih zrači borbenost, zajedništvo, upornost sve ono čega nam danas u društvu toliko silino nedostaje i fali. Pozivam Balića, Džombu, Vorija, Šolu, ali i Duvnjaka i Cindrića pa onda možda Modrića i Dalića da se aktivno po medijima i društvenim mrežama uključe u potporu rukometašicama koje pod svojim izbornikom Nenadom Šoštarićem od autsajdera kroče prema medalji. Pozivam i vas kolegice i kolege, kao i medije i javnost da ih pratimo onako kako su sad to opravdano zaslužile. Stvorimo i njima ugođaj da su naše heroine. I onako smo u izolaciji, sve će izgledati kao sport, a dogodit će se to da će biti i primjer kakva bi trebala biti ravnopravnost bilo koga i bilo čega svaki dan. Dogodit će se ravnopravnost na jednoj tekmi i na jednoj temi koja nas neće podijeliti kao epidemiološki stožer, možda tada shvatimo zašto je i stožer u ovoj krizi trebao biti reprezentativan, a ne ovakav kakav je sada.

Bravo cure, sretno do medalje.

od nade se ne može prehraniti obitelji, živjeti i raditi se mora.

Prepuno je tu bilo optimizma, prepuno dobrih emocija i pune knjige narudžbi. Gospodo danas, Uljanik se gasi. Njegovu sliku danas tako čine pusti navozi, zarđali metalni ostaci, žalosne nezaposlene dizalice, prazne hale, mrtvačka tišina. Kao zastupnik PUležan, Istrijan, Hrvat dugogodišnji Uljanikovac osjećam obvezu da danas u ovom Domu na njegov rođendanski dan s nekoliko riječi podsjetim i vlast i javnost na ime i značaj Uljanika. Brodogradilište „Uljanik“ dominira suvremenom povijesti Pule kao i cijelog Istarskog poluotoka. Pula je sredinom 19. stoljeća bio tek grad izmučen malarijom sa svega tisuću duša i 200-njak kuća.

Upravo nevjerojatno zvuči podatak da je početkom prošlog stoljeća Uljanik zapošljavao gotovo 15.000 radnika, taj je industrijski zamašnjak u rano doba industrijske civilizacije u svijetu omogućio Puli da se u to vrijeme svrsta među nerazvijenije gradove na Mediteranu. Za vrijeme talijanske okupacije sustavno je zapušten i od saveznika bombardiran i razrušen. Nakon obnove sami brodograditelji obnovili su Uljanik, razvili su tehniku gradnje trupa iz dva dijela i konstruirali najveći brod na ovoj strani Jadrana tzv. Mamut koji je spojen u vodi iz dva dijela. U ratnim prilikama Uljanik je od 1991. do 1995.g. uspio isporučiti ukupno 14 brodova, koncem '90.-tih godina kreće se u veliku tehnološku obnovu brodogradilišta, gradi se nova hala za rezanje sa svom potrebnom opremom i novim strojevima, uključujući i plazmu rezačice i robotsku liniju za rezanje profila. Uljanik se specijalizirao u izgradnji najsloženijih gradnji, bio jedno među svega par brodogradilišta u svijetu koji je imao reference u gradnji vrlo složenih i skupih jaružara. Upravo u Puli gradio se najjači jaružar na svijetu. Hrvatska brodogradnja bez uljanika jasan je dokaz da Hrvatska zaista nema jasnu strategiju brodogradnje. Pitanje je, je li to zato što zapravo ne želi ili zato što se ne zna nositi sa tako zahtjevnom djelatnošću usprkos njezinom gospodarskom značaju? Možda bi apel za spas Uljanika trebalo uputiti osnivačima iz 1856., vjerujem da bi prije nego mi znali što treba učiniti. U nedostatku rješenja u gašenju Uljanika mogu samo konstatirati zidar greške pokrije žbukanjem, a državni bankari stečajem, pri tome ne amnestiram ničiju odgovornost samo ukazujem.

Danas bi progovorila upravo evo nadovezat ću se na ovo pitanje poduzetništva i opstanka gospodarstva. Poduzetništvo i gospodarstvo uvijek mora biti tema i mora biti u centru pozornosti, a evo tema je i u ovo vrijeme kada pandemija hara cijelim svijetom, pa i u Hrvatskoj. Zašto je ovo važno spomenuti? Pa upravo zbog toga što u ovom proteklom periodu, Vlada je poduzela niz mjera kako bi upravo sačuvala gospodarstvo kako bi sačuvala radna mjesta i na jedan način dala podsticaj i poticaj da se ipak radna mjesta očuvaju do te mjere da svaki čovjek ima mogućnost preživjeti u ovim teškim vremenima. Podsjetimo da je do ovog sada period isplaćeno preko 7,6 milijardi kuna za očuvanje radnih mjesta i svim poduzetnicima, a to je preko 107.000 poduzetnika koji su koristili te mjere i preko 650.000 zaposlenika. Moram napomenuti da je ono što je najavljeno do kraja godine će biti ukupno isplaćeno 8 milijardi kuna i ono što treba napomenuti posebno da će se sve mjere zadržati, da će uz mjere koje postoje za isplatu dvije odnosno 4.000 kuna mjesečno naknade za radnike biti još dodatnih mjera. Zato su i uz to osigurano i 470 milijuna kuna za doprinose. Druga mjere koja će se dalje provoditi je pokrivanje dijela fiksnih troškova tijekom zatvorenosti, a ta bi mjera trebala iznositi 250 milijuna kuna. Odnosit će se to na više grana odnosno za sve one koji će imati pad prihoda preko 60% i moći će ih koristiti širi dijapazon poduzetnika. Treća mjera su covid krediti, a to je 1,3 milijarde kuna preko HAMAG BICRO-a što je itekako važno da bi se očuvala i sačuvala likvidnost i da bi se tvrtke mogle barem dijelom oporaviti. Moramo napomenuti da je do sada isplaćeno preko 1,9 milijardi kuna preko HAMAG BRICO-a i ti krediti su korišteni od 5.000 preko 5.000 tvrtki. Treba napomenuti još jedno da je za povećanje likvidnosti od 1,3 milijardi kuna zajmova koji se predviđa za obrtna sredstva da će ona biti po kamatnoj stopi od 0,25% i da će visina tih kredita biti do maksimalno 380.000 kuna za male, mikro i srednja poduzeća. I onda imamo navalu onih koji smatraju da sve ovo što se napravilo do sada i što se čini vrlo promptno i vrlo efikasno da to nije dobro, pa onda prozivaju Vladu za nešto što nije stavila u fokus svojih sadašnjih razmatranja. Da li je cilj bilo koje Vlade i bilo kojeg predsjednika Vlade da ne očuva gospodarstvo i poduzetnike? Normalno nije. Prema tome sva ova događanja koja imamo u zadnje vrijeme da se stavljaju lampaši da se stavljaju vijenci na pojedina ministarstva je nešto što se nikako ne može prihvatiti jer sve to dokazuje da oni koji to rade zapravo ne priznaju ništa od noga što se vrlo kvalitetno, vrlo promptno i vrlo efikasno radi.

danas ću osobno podnijeti prijavu nadležnoj Državnoj reviziji koja je zadužena za trošenje novca poreznih obveznika kroz političke stranke, a isto tako i nadležnoj Poreznoj upravi jer možda ćemo i ovdje vidjeti i svjedočiti kroz koju godinu o lažnim fakturama, o lažnim dnevnicama, lažnim putnim nalozima. Mislim da to ne odgovara osobi koja je sama sebe prozvala kao osobom koja je najveći borac protiv korupcije, koja je najveći borac za transparentnost i koja je, nekakav rekao bi zaštitni znak za štićenje interesa građana poreznih obveznika, a u konačnici svih nas.

Sada ćemo napraviti jednu stanku do 14,10 radi provjetravanja.